Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici dobro jutro.

da se držimo reda. Kolegice Benčić, izvolite. Pa dajte barem da najavim točku, ajde. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 16 Predlagatelj je Vlada na temelju Članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno Članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Odbor za financije i državni proračun, pa prije nego što dam riječ predlagatelju kolega Bulj i kolegica Benčić. Hvala lijepo predsjedavajući. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a 10 minuta, ovim prijedlogom o koncesiji se razvlašćuje Hrvatski sabor pod krinkom da se zahtjev interesa RH ne utvrđuje, nacionalni interes RH, u Hrvatskome saboru. Najbolje bi bilo da ste donijeli zakon ovdje nama prijedlog da razvlastite sabor skroz jer inače ste dali cijelu RH u koncesiju i vlasništvo tko zna čijih interesa osim interesa hrvatskoga naroda. Da ne nabrajamo sve koncesije koje ste dali protiv interesa naroda od izvora pitkih voda npr. izvor Cetine na sjednici Vlade Zorana Milanovića 2015., 37 sekundi je se raspravljalo, 37 sekundi o dodjeli koncesiji za izvor Cetine stranim investitorima. I tako sve izvore. Daje još poljoprivredno zemljište, dajte naše energetske resurse koje ste dali također u koncesiju protiv interesa hrvatskog naroda, interes strani koji čupa samo novac iz džepova hrvatskih građana kroz Zakon o obnovljivim izborima energije koji je donio vam koalicijski partner Ivan Vrdoljak vaš iz HDZ-a. Tako da su ove štete koje ćete napraviti ovdje, ako je želite hitno poturiti ovdje u proceduru. Zbog toga kolegice i kolege, zbog toga što nas Vlada razvlašćuje tražim od nas saborskih zastupnika da se ovaj zakon povuče iz procedure i da se da normalno u minimalno 2 čitanja i da se javnost o ovome više informira. Dosta prodaje interesa RH i nacionalnih resursa. Izvolite kolegice Benčić. Također tražimo stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se mogli konzultirati među drugim oporbenim zastupnicima i zastupnicama oko situacije da je ovaj zakon stavljen u hitnu proceduru međutim sa obrazloženjem da se radi o usuglašavanju sa pravom EU. U samom obrazloženju zakona stoji da se zapravo zakon mijenja iz razloga što je Hrvatska dobila, dakle odluku Europske komisije o povredi prava, međutim ne prilaže se sadržaj te odluke. Nama se čini da obrazloženje nije pokrilo čitav tekst te odluke, a da se u samom prijedlogu zakona mijenjaju i određeni članci koji nisu bili obuhvaćeni tom odlukom. Mi bi zaista tražili da se odluka priloži tekstu obrazloženja, čitava, prevedena kako bi svi zastupnici mogli, kako bi svi zastupnici mogli pročitati i razumjeti jer samo na taj način zapravo možemo ocijeniti da li je sve ono što sada ulazi u izmjene zakona o koncesijama zaista traženo od Europske komisije ili je to samo povod da se zapravo liberalizira sustav koncesija posebno u dijelu podugovaranja i posebno u dijelu gdje se zapravo RH reže mogućnosti raskidanja ugovora kada se radi o povredama javnog interesa RH. Dakle, smatramo da je ovo izuzeto važna tema, da ionako imamo problema sa načinom na koji se daju koncesije, sa transparentnošću čitavog procesa, sa načinom objavljivanja odluka i procedura i mislim da nije dobro da jačamo još više nepovjerenje i dajemo argumente za nepovjerenje prema proceduri. Kolega Bačić, izvolite. U ime Kluba zastupnika HDZ-a također tražim stanku od 10 minuta kako bi prije svega hrvatskoj javnosti iznio točan stav i točne okolnosti zbog kojih se ovaj zakon donosi. I gospođi Benčić i gospodinu Bulju bi poručio da bolje pročitaju zakon, da utvrde sami koliko su promašili u ovim svojim traženjima stanke. Naime, ovim zakonom se Hrvatski sabor ne razvlašćuje.

A gospođi Benčić bi također rekao da je HS svojim Poslovnikom utvrdio da se po hitnom postupku donose izmjene zakona kada se to radi zbog usklađivanja sa europskim direktivama.

Izvolite.

Kolega Bulj isključio sam vas zato što ovo nije povreda Poslovnika, to jako dobro znadete i molim vas da, iskusni ste dugo ste već u Saboru, nemojte to činiti. Dobivate opomenu. Kolegice Benčić hvala lijepa. Dobro, idemo dalje. Bit će odobrena stanka. Kolega Dretar, izvolite. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući Hvala što ste mi dali riječ i mi ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta tražimo stanku jer ovdje se potpuno jasno i prezentno igramo sa teritorijem RH kao jednim od sastavnih dijelova onoga što možemo zvati nacija i nacionalni ponos. Poštovanom kolegi Bačiću koji nam evo poručuje da malo čitamo bi poručio da mi već godinama čitamo svakojake vragolije članova vaše strane vezano upravo uz dodjele koncesija, pa lijepo vas molim i vi pročitajte direktivu, vjerujem da ste imali vremena to učiniti. Naime i toj direktivi precizno se piše da se treba konzultirati odnosno koristiti i članke Zakona o javnoj nabavi, da ne govorimo Zakon o koncesijama i ovdje pred nama je prijedlog promjena i izmjena Zakona o koncesiji u kojem je to sve vrlo nejasno i maglovito, a znamo da je igranje u magli nešto što je jako, jako, jako popularno kod vas i vaših prijatelja. Evo upravo smo dobili informaciju da je policija uhitila gospodina gradonačelnika Velike Gorice, nešto je to povezano sa JANAF-om pa vjerujem da će to biti jako, jako zanimljivo pratiti u sljedećim danima. Razlog zbog kojeg tražimo stanku je naravno čl. 206.

Javlja li se još netko?

Kao što sam i najavio, sada će nam predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, pa molim poštovanog Zdravka Zrinušića, državnog tajnika u Ministarstvu financija da uzme riječ. Uvažene zastupnice i zastupnici. Što se tiče Zakona o koncesijama, htio bih samo podsjetiti da je on donijet na sjednici HS-a 30. lipnja 2017. g. i objavljen u Narodnim novinama 69. godine, a donesen je u cilju usklađenja sa Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji. EU komisija provela je evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvom, dakle u taj zakon te je putem službene opomene, odnosno Potvrde broj 2018/

Dakle, do sada, naša norma je bila u kontekstu odredbi ZTD-a, oni su to zahtijevali u šire i u tom smislu u čl. 5 postojeća definicija koja je govorila da je gospodarski subjekt fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanja usluga, sada je promijenjena na način da je interpretacija-gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijelo, uključujući svako njihovo privremeno udruženje koja na tržištu nudi izvođenje radova ili poslova, isporuku roba ili pružanje usluga. Dakle, u suštini, dodane su riječi „uključujući podružnicu ili javno tijelo ili tijelo uključujući svako njihovo privremeno udruženje“ Nadalje, precizirane su odredbe u sukobu interesa, na način da smo ove norme povezali sa normom iz Zakona o javnoj nabavi, pa je u čl. 7. dodan riječi „u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje javna nabava, a koji se odnose na sukob interesa“ Direktiva predviđa također, davanje koncesije između javnih subjekata kao i u području obrane i sigurnosti, a ako nacionalno zakonodavstvo takve stvari ne želi davati u potkoncesije, kao što je se to odlučila RH, dakle, da davatelji koncesije ne daju koncesije međusobno i da nema koncesije u području obrane i sigurnosti, nužno je bilo tu normu prenijeti u nacionalno zakonodavstvo pa u tom smislu dopunjene su odredbe čl. 7. i čl. 8. sa tim odredbama. Nadalje, dodani su i ostali razlozi isključenje gospodarskog subjekta u smislu mogućnosti dobivanja koncesije pa je tako u čl. 25. propisane su ostali razlozi, pa bih samo kratko pobrojao. U osnovi se odnose na nepoštivanje odredbi iz kolektivnih ugovora, osobito isplata obveze ugovorene plaće, potom u slučaju otvaranja stečaja, ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi sa obavljanjem profesionalne djelatnosti, potom ako se može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt učinio težak profesionalni propust, ako se može na odgovarajući način dokazati da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektom koji ima za cilj narušavanje tržišnog natjecanja, potom ako je gospodarskom subjektu zbog značajnih ili postojećih nedostataka tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o koncesiji ili ugovor o javnoj nabavi raskinut prethodno sklopljeni ugovor o koncesiji ili određena obveza naknada štete ili slične sankcije; potom u kontekstu i prethodne rasprave u HS-u vezano za odredbe iz čl. 62., EU komisija smatra da je Hrvatska prekršila čl. 43. Direktive, a to je dakle, citirao bih postojeću normu iz čl. 62. gdje govori da ugovor o koncesiji može se izmijeniti bez pokretanja novog postupka davanja koncesija u slučajevima, pa pod 1. kada HS utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje, potom, pod 2. ako to zahtjeva interes RH utvrđen u HS-u i pod 3. u drugim slučajevima određenima posebnim zakonom. Dakle, primjedba EU komisije se odnosila na ovu točku 2. gdje je interpretacija, ako to zahtijeva interes RH utvrđen u HS-u s njihovog stajališta ocijenjen arbitrarno odnosno da se može u toku postupaka bilo kojega arbitrarno utjecati i da postojeće točke prva i treća dovoljno osiguravaju pravnu zaštitu RH, a ponovit ću, prva točka kaže kada HS utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje ili, točka tri u drugim slučajevima određenima posebnim zakonom, pa Europska komisija smatra da ako će bit takvih stvari da je nužno donijeti i posebni zakon kojim se to određuje ili isključuje u, u smislu prestanka ugovora ili izmjena Ugovora o koncesiji. Potom, detaljnije se propisuje način izračuna nove procijene vrijednosti koncesije, do sada to nije bilo, pa se u tom istom čl. 62. u st. 7. dodaje odredba da se valorizira odnosno revalorizira vrijednost, koncesijska vrijednost putem indeksacija. Ako Ugovor o koncesiji ne sadrži odredbe o indeksaciji onda se uzima i u obzir prosječna inflacija. Uz ostalo tu su još i odredbe koje su promijenjene nevezano za Europsku komisiju u kontekstu iznijetih sugestija i primjedbi kako unutar državnih tijela, tako i u raspravi koja je bila na 16. sjednici HS kada je u prvom čitanju 7. travnja 2020. ovaj visoki dom ovaj zakon i prihvatio u prvom čitanju gdje nije bilo sadržanih primjedbi i prijedloga osim ovih koji sam, koje ću sada spomenuti, pa se u tom smislu išlo u ovome postupku kao hitni postupak iako je dakle proceduralno, znači bez obzira što je bilo prvo čitanje u međuvremenu bilo ponovno konstituiranje HS, pa je bilo nužno ponoviti postupak. Dakle, ovdje se sada dorada čl. 69. na način da se dopunjene odredbe o zakonu u vezi pitanja potkoncesija na način da se obuhvat osnovice za obračun naknade za koncesiju uključuje prihod potkoncesionara odnosno potugovaratelja. Navedenom odredbom se onemogućava izbjegavanje plaćanja stvarnih koristi koje se ostvaruju na koncesioniranom području kada koncesionar odobrava potkoncesiju. Naime, dakle sadašnja osnovica za obračun koncesije čini isključivo prihod koncesionara i u kojem se pribraja potkoncesijska naknada. Novom odredbom u ovu novu osnovicu ulazit će i prihodi potkoncesionara. Što to životno znači? Npr. ako je netko dobio koncesiju, a onda dalje daje u potkoncesiju i njegov prihod je bio 100, a taj potkoncesionar sada ostvaruje prihod 50. Po novome će biti svih 150 uzeto kao osnovica za izračun, tako da bi se ovakvo normativno rješenje željelo na ispravan način vrednovati koristi koje se stječu na koncesionarskom području i da se osigurava ispravno vrednovanje koncesijske naknade i onemogućava na kraju krajeva izigravanje osnovnih načela i obveza Ugovora o koncesiji. Dodatno još bi na kraju naglasio, tijekom sjednica Odbora za zakonodavstvo, a u međuvremenu smo i dobili, obaviješteni smo da će i biti amandman na čl. 11., 12. i 13. koji su normativne prirode, pa u tom smislu kao predlagatelj zakona ovim putem bi te, taj amandman i prihvatili. Evo, hvala lijepo svima na pozornosti. Hvala vam lijepa. Idemo sada sa replikama. Prvi je na redu poštovani kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo.

Koji su to nacionalni interesi? Pa zašto ovo brisat?

Po direktivi EU, pa nije to sveto pismo, nije to zapovid.

U biti suština primjedbi Europske komisije nije da se razvlasti HS nego je njihova primjedba bila da je ova norma u točki 2 preopćenita i da može biti arbitrarna u tijeku bilo kojih postupaka koji su se već dovršili ili su u tijeku u smislu već potpisanih ugovora i konzumiranih Ugovora o koncesiji.

Drugi je na redu kolega Zekanović, nema ga, pa gubi pravo na repliku. Treći je kolega Lalovac, izvolite. Pa možda samo informaciju kako sada stoje u proračunu prihodi od koncesije, a možda nekakvi preliminarni podaci ako imate.

Dakle, što se tiče prihoda sumarno gledajući unazad 3.g. i uključujući ovih prvih 8 mjeseci 2020.g. ukupno su iznosili milijardu 437 milijuna kuna 2017., 2018. milijardu 321 milijun kuna, 2019. milijardu 68 milijuna kuna i za prvih 8 mjeseci ove godine 573 milijuna kuna. Naglasio bi da ovih 8 mjeseci je naravno obuhvaćeno ovim periodom od kovida gdje je značajan dio tih obveza i odgađan. Podsjetio bih da Porezna uprava u dijelu svoje nadležnosti i Carinska uprava u dijelu svoje nadležnosti kao jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu svoje nadležnosti, svaka je u svom dijelu išla izlaziti u susret u smislu gospodarskih subjekata da prežive ovo razdoblje.

Međutim, u Članku 72. postojećeg zakona to molim zastupnike koji krivo tumače jasno se utvrđuje kada i na koji način se može raskinuti ugovor kada to traži Hrvatski sabor zbog općeg interesa, a u Zakonu o koncesijama je jasno definirano koji su to strateški interesi RH i koja se to, na koje se koncesije odnosi taj strateški interes, a još pored toga može se posebnim zakonima definirati izmjena ugovora. Evo, hvala lijepo uvaženi zastupniče i hvala vam na pomoći u kontekstu obrazloženja ove norme i intencije samog zakona. Dodatno bih još podsjetio da sam Zakon o koncesijama ujedno je krovni zakon što se tiče samih koncesija, a inače dodjeljivanje i postupak oko dodjeljivanja koncesija se provodi po pojedinačnim područjima u smislu voda, u smislu poljoprivrede, u smislu drugih ovaj djelatnosti tako da ovaj samo krovni zakon, zato i ova točka 3. kaže u drugim slučajevima određenim posebnim zakonom, znači nije ovo sveto pismo u Članka 62. da je to zabetonirano u smislu postupanja Hrvatskoga sabora. Hrvatski sabor jasno kao najveće tijelo može donijeti drugi zakon koji će jasno odrediti koji su to interesi i u kojim slučajevima mogu se nepostojeći ugovori i raskinuti. Kolegice Benčić, izvolite. Prvo bih vas molila da nam odgovorite zašto u obrazloženju prijedloga zakona nije dodan i cijeli tekst odluke Europske komisije o povredi, kako bi mi kao zastupnici mogli utvrditi da li je ono sve što se predlaže zaista u skladu da onima što piše u samoj odluci i da li se zaista time zadovoljavaju uvjeti usklađivanja sa europskim pravom. Drugo pitanje, što se tiče raskida ugovora kada nije u interesu RH, doista dakle ti interesi jesu, tj. interes kao takav je bio arbitrarno napisan nisu bili definirani, međutim mi imamo samo 3 interesa u stavku 1. i treba dodati gospodarske interese RH. Gospodarski interes je također legitimna osnova u europskom pravu dakle i u odlukama, brojnim odlukama Europske komisije kao i jedan legitimni interes koji se štiti, tako da smatram pored okoliša, nacionalne obrane i sigurnosti te zdravlja je apsolutno potrebno dodati [[Upadica: Hvala vam.]] gospodarski interes. Vezano za ovo prvo pitanje spomenuo bi da to nije odluka nego službena opomena odnosno potvrda Europske komisije to je uobičajena komunikacija između Europske komisije i država članica u kontekstu bilo kojeg postupanja ili ne usklađenja pravne stečevine i norme pojedine države. U ovom slučaju kada smo prenosili samo direktivu Europska komisija je uočila određene ovaj nedostatke zakona i putem te službene opomene koje je klasična komunikacija između Europske komisije ponavljam i državnih tijela, dakle nije uobičajeno naravno to se može dati, ali ni uobičajeno da se ta komunikacija u smislu opomene stavlja kao prilog pojedinih zakona. To ne znači da neće, da će nakon ovoga usvajanja ili izmjene ovih propisa Europska komisija ponovo neće razmatrati ovaj zakon kao i bilo koji drugi zakon. Što se tiče ove norme Članka 62. jasno je da mora gospodarski biti interes [[Upadica: Hvala vam.]] RH i slažem se. Hvala vam lijepa. Ja bih se željela referirati na potkoncesije, naime znamo da su vode, šume, poljoprivredno zemljište javno dobro, od interesa za RH, da moramo sa marom dobrog gospodara ustvari upravljati sa tim dobrima i ovdje je bilo u početku nekih dvojbi i rasprave, a i javnost sa pažnjom uvijek prati što se događa sa našim vodama, šumama i poljoprivrednim zemljištem pa bi htjela čuti jedan jasan i jednoznačan odgovor od vas kad je riječ o potkoncesijama. Jesu li moguće potkoncesije za vode, šume i poljoprivredno zemljište ili nisu? Što se tiče vašega pitanja samo bi ponovio, dakle ovo je krovni zakon koji određuje način dodjeljivanja ovaj koncesija, a što se tiče poljoprivrede poseban Zakon o koncesijama u poljoprivredi dalje razrađuje to područje. S obzirom da je zakon i dopušta to je tržišno na kraju krajeva natjecanje, davanje i u koncesiju bilo kojeg koncesijskog dobra. Zato je u ovom slučaju u čl. 69. išao se dodatno mijenjati, čak smo dio norme usklađivali sa Državnim odvjetništvom da ne bi bilo izigravanja postojećih normi zakona u smislu gospodarskog interesa, kao što je maloprije kolegica navela, pa da dobije neko koncesiju na 100, a ovaj daje u potkoncesiju koja nije bila do sada osnovica za izračun koncesijske naknade prema RH. Nadamo se da će sada i uvjereni smo u biti, da se sada ovakva norma potpuno eliminirati takve dosadašnje slučajeve, a ukoliko ih je uopće bilo u smislu nastojanja da se izbjegnu plaćanja koncesijskih naknada. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče. Nije mi jasno zbog čega ovaj zakon ide u hitnu proceduru. S druge strane iako sam protiv stereotipa jasno mi je da postoje stereotipi, jasno mi je da u EU postoje zemlje koje su specijalizirane za proizvodnju vina, neke proizvode maslinovo ulje, neke proizvode avione, neke proizvode automobile, mi smo jedna lijepa zemlja koja je vjerojatno predviđena za odmor, lijepa, bogata zemlja i puno je onih koji imaju aspiracije na ono što mi imamo, što se zove prirodno bogatstvo. Suverenitet jedne zemlje definitivno je teritorij, je narod i svakako je vlast. Ono što mene zanima i niste odgovorili gospođi Petir kada su u pitanju potkoncesije. Pretpostavljamo li mi ovim da EU ustvari traži jednostavni način kako da dođe do bogatstava Hrvatske jel je do sada bila suočena sa puno manipulativnih radnji kada je to u pitanju, dakle da se pojednostavni cijeli proces.

Što se tiče drugoga, europska direktiva odnosi se na sve države članice kako na RH tako i na bilo koju drugu i u tom smislu cijela direktiva prenašana je u ovaj zakon, ne samo ovom sada izmjenom kada se želi da se u potpunosti uskladimo. Same intencije direktive ja ne bih špekulirao, ali u svakom slučaju želja je bila da se uvede na cijelom području RH. Izvolite. Kolegica Benčić vas je upozorila da niste saborskim zastupnicima dostavili sve elemente na temelju kojih bi mogli donijeti kvalitetnu odluku. Vi ste na to odgovorili da je takva praksa. Ali moje pitanje je išlo vezano za nešto drugo. Ovim zakonom nigdje nije propisano u kojem roku se trebaju postojeće koncesije uskladiti sa ovim zakonom, a omogućeno je davanje u potkoncesiju odnosno stavljanje hipoteke na postojeće koncesije. Pa vas pitam pošto postoje koncesije koje su vrlo skupe za građane ove zemlje, da li mislite i na koji način mislite riješiti problem da se prvo netko mora uskladiti sa ovim zakonom koji ima dobre elemente, a tek onda da može raditi druge pravne radnje u odnosu na ekonomsku isplativost njemu te koncesije? Hvala lijepo. Ovo prvo nisam rekao da nije uobičajeno u smislu službenih dokumenata, ali ovo je komunikacija između državnih tijela i Europske komisije, pa u tom smislu nije uobičajeno da se dostavljaju komunikacije između Ministarstva financija i Europske komisije ili Ministarstva poljoprivrede u tom smislu sam samo rekao. Jasno, ukoliko bilo što treba pojasniti ili dopuniti, mi smo potpuno tu na raspolaganju i ukoliko se želi ocjenjivati da li smo mi prenijeli sve službene opomene ona sama po sebi nije akt u kojem je rečeno kao što je direktiva mora tako i tako nego opomenu u kontekstu neusklađenosti, dakle procesni dokument. Što se tiče ovoga drugoga, jasno je da je zakon već od 2017. donijet i u tom procesu zadnje tri godine su se trebali usklađivati svi ugovori, a oni koji su bili na snazi očito do isteka samih ugovora osim ukoliko sam zakon nije zahtijevao drugačije. Došli smo do kraja s replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne onda ćemo krenuti sada sa raspravom.

Volio bih da je ministar oko ovako bitnih zakona. Kada govorimo o koncesijama, koncesije su izvor korupcije, nepotizma, pljačke dobra hrvatskoga naroda. Možemo se vratiti, citirat ću i ovome zakonu šta je sporno, smatram da bi ovaj zakon trebalo povući, klub Mosta, da bi trebalo ne pozivat se na direktivu EU. Hrvatska je inače prenormirana država što se tiče zakona, tako da u toj šumi zakona isključivo može se dogoditi, evo kolega Bačić je maloprije spominjao da ja govorim neistinu, može se dogoditi Zlatni rat. Znat što je bilo na Zlatnom ratu? Znači može se dogoditi da se pomorsko dobro, podmorje i sve ostalo što imamo u RH može se manipulirati jer je prenormirano.

E al zato zna doli u mojoj županiji, župani su znali da je strateški nacionalni interes Zlatni rat na Braču, to su lipo dali koncesiju, bez ikakvih problema, to lipo podilite i koliko je ovo sve skupa smiješno, evo, iza ćemo imati proglašenja parka Dinara, prirodnog parka prirodnog Dinara u isto vrijeme kad su dali koncesije, ... [[Govornik se ne razumije.]] koncesije za bušenje Dinare, istraživanje Dinare i brojne druge stvari kad su davali koncesiju u isto vrijeme da to ode sa strane, ministar isti, Ćorić, zato ja govorim da je Ministarstvo gospodarstva i okoliša vatra i voda, da je to greška što je se spojilo, u isto vrijeme kad je raspisao koncesiju da se buši Dinara, da se istražuju ugljikovodiki vjerojatno INA MOL, Mađari koji će bušiti, valjda u interesu hrvatskog naroda će oni to istraživati, kao što su radili na Jadranu pa su rezultate dobili strani ovaj strane kompanije koje su bušile, Hrvatska i nema te rezultate. U isto vrijeme se proglašaje park kao pokrenuta procedura za proglašenje parka prirode Dinara. Zašto? Zato što je u nas sve manipulacija, prenormiranost. I odakle pravo, državni tajniče, bez ikakve dokumentacije, obrazloženja, argumentacije, kazati, direktiva EU kaže vama, gospodo koje je narod birao, vi ste nitko i ništa. Prepišite te direktive, more neki čovjek koji danas imamo u sustav, na računalu isprinta, prepiše te direktive, Andrej Plenković, premijer se i inače poziva da je on ugledni, tj. utjecajan unutar EU, prepišite to i ne triba Hrvatski sabor. Napravite diktaturu i to je to, zašto bi mi, kolegice i kolege ako nas je narod birao i da nam mandat, sebe razvlastili da mi ne znamo što je strateški nacionalni interes. U obrazloženju, nikada to Sabor nije koristio.

Zato ne smijemo dozvoliti da ovaj zakon prođe. Pozivati se na .../nerazumljivo/... prošli mandat u prvome čitanju je smiješno jer u prvom čitanju se ne mogu davati amandmani, a prijedlog je, što ste govorili vi, ćete to bacili pod tapet, tako da je ovo sve se gura, ovo je sve ispod žita, toliko sumnjivo, da nas razvlaste, HS, a vi niste sposobni kao hrvatska Vlada podijeliti 400 tisuća hektara poljoprivrednoga zemljišta u koncesiju hrvatskom seljaku. Da uzore tu zemlju, da budemo samodostatni i sad odjednom direktiva EU, vidite vi hrvatski saborski zastupnici, vi šta vas je narod birao, lipo taj čl. 62. st. 2 bivšeg zakona, tj. važećeg zakona, ovim prijedlogom ćemo mi to izbrisati jer vi o tome nemate pravo odlučivati. To što vas je narod birao, koga je to briga. Dajete cijelu lipo Hrvatsku u koncesiju europskim birokratima i neka oni lipo propisivaju što je za koncesiju, kako ćemo dati naše izvore vode kao što smo zvali, dali, ja sam i rekao, kako smo, evo, izvor Cetine 2015. raspravljali se 37 sekundi davali stranom investitoru, da crpi vodu, prodaje vodu na, nije kriv taj investitor, on je iskoristio tu mogućnost, vjerojatno je dobro potkožio te koji su odlučivali, 37 sekundi je se na Vladi raspravljalo. 37 sekundi.

To je istina. I sad odjednom treba razvlastiti Sabor. Državni tajniče, razvlastite nas da to skinemo taj članak i vi to nama donili da mi to napravimo, najbolje bi bilo, kolega Bačiću, vi kao najveća stranka vladajuća, da donesete ove lipo jedan zaključak i rečete, razvlastit ćemo Sabor od svega, uvodimo diktaturu, možete što god glasati, što god reći, ionako premijer kad dođe ovde bahato odgovara saborskim zastupnicima, ne bi reč da nas je on imenovao, da je on, da smo mi, kao što ste vi, čedo njegovo, ne, mi smo saborski zastupnici i zato predsjednik Sabora i predsjedavajući uvijek mora, bilo tko predsjeda, mora biti u zaštiti saborskih zastupnika jer to je mandat koji nam je dao narod.

Ovo je zadnje čitanje. U biti, ovaj zakon ste donijeli nama kao kukavičje jaje da mi sami sebe razvlašćujemo. Što će se događati sa hrvatskim strateškim resursima?

Znači naša vlast slavila uhićenje, a kako će se onda odnositi prema nacionalnim resursima? Zato vam ja predlažem da bi vi kolege iz vladajući, vi u ime vlade da pošaljete zaključak da razvlastite HS, bilo bi korektnije, bar bi znalo o čemu se radi, ne bi nas triba narod plaćat, ne bi tribali dolazit ovdje bez veze, a ne stvarate manipulacije i pogodno tlo. Šta je sa vjetroparkovima? Šta je sa svim resursima strateškim koje imamo na području RH? Sa sunčevom energijom šta je?

Nikakva direktiva ove EU nas ne smi pokolebat. Sve su nam uzeli, ako i ovo damo i prepustimo da odlučuje vlada onda nas triba raspustit, ne triba sabor. Zašto nas narod plaća? Zašto sam doša iz Sinja da primam plaću ovdje? Zašto?

Kolega povrijeđen je čl. 238. jer se gospodin i kolega Bulj u nekoliko navrata direktno meni obraća i pokušava mene i saborske zastupnike i hrvatsku javnost uvjeriti kako su njegove zablude u ovom zakonu normativno uređenje ovog zakona. Kolega Bulj, niste u pravu.

Kolega Bulj izvolite, što vi trebate?

Druga stvar, vidim da je kolega Zekanović dao izjavu medijima u kojem na neistinit način prikazuje ono što se ovdje dogodilo. On prvo nije bio nazočan kada je bila u pitanju njegova replika, pa nije dobio riječ. Nakon toga je ušao, uletio je u sabornicu, utrčao i tražio je stanku i ja sam mu stanku odobrio. Međutim, u vrijeme dok sam mu odobravao stanku on je hodao i otišao na drugu stranu, razgovarao s vama, ja sam ga dva ili tri puta pozvao da se vrati, on me je potpuno ignorirao i nakon toga sam mu oduzeo mogućnost da traži i obrazloži stanku. Ja nisam imao uopće pojma o čemu on želi govoriti, a on sad javno govori medijima da sam ja njemu spriječio da govori o ovom skidanju imuniteta za dvojicu zastupnika. Ja sam dužan sada reagirati i objasniti o točno o čemu se je radilo. Dakle, ja vam ne mogu po ovoj osnovi dati stanku, ali ne ništa ne skrivam, slobodno govorite, odite ispred sabornice i govorite što god želite, ali ovdje postoji red, procedura i Poslovnik i njega se moramo držati.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče sabora, poštovane i uvažene kolegice i kolege, poštovani tajniče, državni tajniče. U Hrvatskoj pitanje koncesije uređuje Zakon o koncesijama i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama pri čemu se prvi smatra općim, a drugi posebnim zakonom, a koji nisu međusobno usklađeni i koji se primjenjuju na temelju dva različita pravna načela i što je zapravo u ovom zakonu i problem. Pravni se okvir dodatno usložnjava zbog činjenice da je od 2014.g. na snazi i direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o dodijeli Ugovora o koncesiji usvojena u cilju zaštite tržišnog natjecanja u kojoj se dugotrajnim koncesijama smatraju sve koncesije dulje od 5.g. jer se smatra da se dugotrajne koncesije negativno utječu na tržišno natjecanje, to je stav EU. Oni ne potiču duže koncesije.

U uvjetima neusklađenosti dva zakona, Zakon o koncesijama i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, te u uvjetima mogućnosti primjene dva pravna načela mi u HSLS-u smatramo nužnim predložiti 5 amandmana kako bi se odgovarajuće zaštitio javni interes RH. Prvi amandman koji ćemo podnijeti odnosi se na čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesiji i onemogućava izdavanje koncesije na pomorsko dobro za potrebe turizma na razdoblje od 99.g. Ovaj amandman HSLS ulaže imajući u vidu činjenicu da je u prošlom sazivu raspravljana o mogućnosti sklapanja sporazuma koji bi se na lokaciji Muzil u Puli izdala koncesija na 99.g. uključivo i na pomorsko dobro. Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH. Koncesija od 99.g. na pomorsko dobro ugrožava tržišno natjecanje i sukladno je direktivi Europskog parlamenta br. 23. iz 2014.g., sekcije 3, čl. 18. st. 2. i pravni poredak RH, pogotovo unutar EU koja dugotrajnu koncesiju smatra zaprekom tržišnom natjecanju. U čl. 4. i 5. ovog predloženog dopune zakona predlaže se koncesije moraju se uskladiti sa gospodarskim razvojnim planovima i prostornim planovima. Smatram da je tu nužno se usuglasiti sa generalnim urbanističkim planovima i detaljnim urbanističkim planovima jer se koncesije mogu izdati u gradovima i drugim gusto naseljenim područjima te se prilikom izdavanja moraju uzimati u obzir i određene planove nižeg reda gradova ili općina jer je moguće da gospodarskim razvojnim planovima koji ne vode računa o generalnom urbanističkom planu ili o detaljnom urbanističkom planu, mogu se ozbiljno narušiti javni interes. U čl. 9. zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, predloženo je brisanje čl. 62. što smo danas čuli već nekoliko puta i koji je zapravo najsporniji iz stavka 1. i točka 2. čemu se HSLS oštro protivi jer brisanje ovog članka onemogućava se Hrvatskom saboru da prekine dugotrajnu koncesiju ukoliko ocijeni da se koncesijom narušava javni interes. ... [[Govornik se ne razumije.]] postojanje neusklađenosti Zakon o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prijedlog o ukidanju mogućnosti da Hrvatski sabor donese stav o prekidu neuspješnih dugotrajnih koncesija u skladu sa javnim interesom je neprihvatljiv. Zbog toga je brisanje ovog članka neopravdano a objašnjenje koje stoji uz prijedlog brisanja je neosnovano i nedovoljno. Također smatramo da izdavatelj koncesije tj. tijelo javne uprave mogu biti javne općine i gradova, mora evaluirati podkoncesije svakih 4 g. jer ćemo se u suprotnom u tom smislu, može se dogoditi da budući koncesionari ne ispune uvjete izdavanja koncesije te preusmjere svoje aktivnosti u smjeru izdavanja podkoncesije drugim subjektima. Zato je nužno da tijela javne uprave koje su isto po zakonu u cijelosti nadležna za zakonitu primjenu koncesije, imaju mogućnost vrednovanja podkoncesije koje su također u nadležnosti koncendenta te mora biti propisana u kraćem vremenskom rokovima usklađenim sa direktivama Europske komisije od 2014. kako bi se i zaštitilo tržišno natjecanje i javni interes.

Idemo sada dalje, sada je na redu poštovana kolegica Marijana Puljak u ime Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, izvolite.

Zahvaljujem predsjedniče. Drage kolegice i kolege, pred nama je dakle prijedlog izmjena Zakona o koncesijama koje su nastale nakon službene opomene koju nam je uputila Europska komisija, nismo bili dakle sasvim usklađeni sa direktivom i evo slažem se sa kolegicom, da bi valjalo svakako vidjeti taj original dokument iako smo čuli da je to uvriježena praksa ali evo, možemo i tu praksu i promijeniti i bilo bi dobro da smo vidjeli sadržaj i original dokument ... [[Govornik se ne razumije.]] kako bi uklonili sve sumnje da zapravo ove izmjene i nisu možda sasvim u skladu sa tom opomenom i nisu adekvatno prenesene. U ovim izmjenama dakle slažemo se nekim ovdje izmjenama, definicijom gospodarskog subjekta preciznije se definiraju dakle odredbe o sukobu interesa, liberalizira se mogućnost podugovaranja, sklapanje ugovora podkoncesije definira se u okviru dokumentacije za nadmetanje tako da je budući koncesionar unaprijed upoznat sa svim detaljima, studija opravdanosti mora uključivati usklađivanje i sa prostornim planovima, dakle iako kažem sa nekim stvarima se slažemo, ovo je okvirni dakle Zakon o koncesijama koliko god on dobar bio na kraju se u primjeni tog zakona isto kao i kod drugih zakona dogodi da u njegovoj implementaciji, njegovoj primjeni dolazi do problema. Ovo je krovni zakon koji se dakle određuje postupak davanja koncesija u raznim područjima a onda u tim područjima se, u tim djelatnostima idemo na sektorske zakone koji onda definiraju detalje. Zašto su koncesije zanimljive, zašto izazivaju butu u javnosti, zato što se najčešće povezuju sa raznim aferama korupcijskim, sa klijentelizmom, mogu evo govoriti i iz svoje županije, Splitsko-dalmatinske županije, dakle česte afere su povezane posebno sa koncesijama na pomorskom dobru, sjetimo se evo nekadašnjeg i župana splitsko-dalmatinskog koji je izbačen iz utrke za novi mandat radi afere na Zlatnom ratu, sjetimo se nekadašnjeg gradonačelnika Splita koji trenutno podržava vlast u županiji a to podržavanja zapravo održava koncesije, njegova koncesija na marijansku plažu Bene, koncesija koja mu je višekratno produžavana iako ima enormne koncesijske dugove i činjenica da ima nalog za rušenje bespravne dogradnje restorana, tamo imate čak i prijatelja Predsjednika Milanovića koji je izgubio i koncesiju tamo na Vruji, bez obzira na to nastavlja bez ikakvih problema gradnju tamo. Dakle koncesije je jednostavno da najblaže kažem, nemaju dobru percepciju u javnosti radi brojnih afera, dakle izazivaju asocijaciju na korupciju i klijentelizam. Posebno evo ovdje već sam spomenula, pomorsko dobro, problem koji postoji godinama u Hrvatskoj, to je sukob između ovog Zakona o koncesijama kao detaljnog krovnog propisa i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru. Upravo zbog ovih nesuglasja, u praksi se događa da se u primjeni tih zakonskih propisa pretvara se u improvizaciju slučaj do slučaj, evo i kao što sam rekla, i brojne afere i to se nesuglasje onda iskoristi u tome da javni interes se zapravo podredi parcijalnim i nekim dnevno političkim interesima. Zbog toga su i kriterij i odabir najpovoljnije ponude na pomorskom dobru jako važni, oni jesu precizno definirani u ovom zakonu, pitanje dakle je li onda primjena uredbe kada se radi o kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, jel bi se trebalo onda staviti van snage, dakle nesuglasje ovih zakona, ovog krovnog i kasnije sektorskih zakona, dovodi do kaos ja bi rekla u implementaciji. Javni interes mora predstavljati dominantni kriterij kod odabira najpovoljnije ponude u postupku davanja koncesije pogotovo evo na pomorskom dobru, dakle treba uspostaviti ravnotežu i između javnog interesa i privatnog sektora i rješavanje mnogobrojnih ovih konfliktnih situacija. Dakle prvi korak je zasigurno usklađivanje ovog krovnog zakona sa direktivom, kažem, bilo bi dobro vidjeti taj original, tu opomenu koja nam je stigla a kasnije i sa svim ostalim sektorskim zakonima. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i poštovana kolegica Sandra Benčić.

Dakle navela sam već da smatram da je jedan od osnovnih problema uopće da bi mogli procijeniti kvalitetu ovih izmjena, činjenica da nismo dobili osnovni dokument zbog kojeg se ulazi uopće u izmjene Zakona o koncesijama a to je službena opomena ili ... [[Govornik se ne razumije.]] decision koji nismo imali prilike vidjeti. G. Bačić je meni u raspravi danas napomenuo da smo se mogli potrudit doć do tog dokumenta pa je spomenuo tekst direktive. Tekst direktive je dostupan, ne mijenja se zbog direktive nego zbog načina što nismo bili te što smo dobili u odluci specifikaciju u kojem djelu se trebamo još dodatno uskladiti sa direktivom jer želim vidjeti taj tekst jer smatram da ovdje postoje prijedlozi određenih izmjena koji nisu na taj način vjerojatno bili specificirani u odluci jer jako dobro znam koliko u detalje kada Europska komisija nešto propisuje ili kada govorim o tumačenju direktiva, ide ili ne ide, dakle jer kad se o direktivama, direktive obvezuju po cilju a ne po sadržaju odnosno po riječi samog teksta, dakle mi se moramo uskladiti sa ciljevima direktive a način na koji ćemo to napraviti naravno ovisi o nama odnosno o ovom tu parlamentu. Zašto ste vi izabrali način koji u potpunosti dakle sada omogućava bez ograničenja sklapanje založnog prava od stranih financijskih, stavljanje založnog prava od strane financijskih institucija na sve vrste dobara pa evo, tu ima puno zastupnika iz Slavonije, mislim da je važno da se zapitamo ako financijske institucije mogu stavljati založno pravo na primjerice poljoprivredno zemljište ili primjerice pomorsko dobro, u čijim rukama će biti naše luke, u čijim rukama će bit na kraju naše poljoprivredno zemljište. Kad kažemo založno pravo, govori se o založnom pravu na pravo, ne na, ja to jako dobro znam, ali ako je to pravo dato na 99 g., čije je to? Čije je to? 30 g. mi ne možemo koristiti određeni dio nekog dobra, poljoprivrednog zemljišta, luke itd. Ja znam da se radi o koncesiji na pravo a ne na samu stvar, predmet ili samo dobro. Međutim kada je ono dugotrajno a to ste vi omogućili onim zadnjim izmjenama Zakona o koncesiji, dugotrajne koncesije, gdje sada nam se još reže i mogućnost da te dugotrajne koncesije iz određenih razloga javnog interesa ovaj Sabor može raskinut, jel', te koncesijske ugovore, dobivamo zapravo to da ćemo moći davati javna dobra u koncesiju na izuzetno dugo vrijeme bez mogućnosti da na to reagiramo i da kada procijenimo da je kontra javnog interesa RH, da to ukinemo. Zato što ste krivo se išli usklađivati jer ste izbrisali mogućnost da Hrvatski sabor, dakle ukine ugovor o koncesiji u trenutku kada smatra da je kontra javnog interesa, tako je ostali su interesi u stavku 1. Niste dodali gospodarski interes, zašto pobogu, kraj okoliša, zdravlja ljudi i obrane i sigurnosti niste dodali gospodarski interes koji je legitiman cilj po europskom pravu, dakle tu vam Europska komisija za to ne može reći ništa. Dakle niste dodali gospodarski interes i niste dodali da u postojanju tog interesa odlučuje Hrvatski sabor. Dakle nije dovoljno da ostane stavak 1., treba ostati stavak 2. ali se mora referirati na interese iz stavka 1. jer je, istina je, ne možemo samo napisati interes, moramo ga definirat, tu je komisija u pravu, ne može bit bilokoji interes, jel' Podugovaranje, podugovaranje smo problematizirali još kad sam bila članica civilnog društva da dakle kada se radi o podugovaranju na nečemu što je dano u koncesiju, posebice primjerice kada se radi o poljoprivrednom dobru ili kada se radi o pomorskom dobru, da ono mora biti ograničeno u djelatnosti, da djelatnost mora biti spojiva i da ona mora biti vezana. Dakle ovim izmjenama još se dodatno liberalizira čitav sustav podugovaranja gdje se zapravo ne mora propisati odnosno ne ograničava se način koje to vrste aktivnosti mogu biti. Kaj bumo, na plažama imali ne znam, koncesije koje veze nemaju sa ničim? Dakle, pa mora biti na neki način ograničena jer i u prethodnom dakle zakonu, u zakonu iz 2017., dakle u originalu, ona je bila ograničena na način da se radi o nekim sporednim djelatnostima na tome. zašto to nije sad ostavljeno u ovim izmjenama, ne znam. Dakle, napomenula bi da ono što je još važno, da ste stavili, nisam napisala toćan broj članka ali se mijenja dakle način na koji se određuje moment od kada pravna osoba dakle koncesionar je isključena i ne može više obavljati djelatnost na rok od 3 godine. E sada, to je prije bilo od pravomoćnosti presude, sada je od određenog događa, od trenutka određenog događaja. To bi zapravo bilo dobro. Kada to ne bi bilo problematično u odnosu na članak gdje se kaže da je jedan od razloga isključenja pravomoćna presuda, je li? E sad, ako mi čekamo pravomoćnu presudu, a on je isključen od trenutka događaja, dok ta pravomoćna presuda dođe kroz 3 godine, vi mu to više nećete moći odrediti, razumijete? Okej, ali morate to specificirati, samo kažem, dajte onda specificirajte, da u slučaju kad se radi o sudskom postupku, da se onda ne računa od trenutka događaja jer ni ja ne znam ni za jedan postupak u ovakvim slučajevima koji traje manje od 3 godine, je li? Eto, toliko, tu bih stala. Napomenula bih, još jednom da je zaista problematično ići u ovakve točkaste izmjene, da je problematično što nismo iskoristili sad ovaj moment da zapravo zaštitimo više javna dobra. Problematično je, da niste sad iskoristili, mi ćemo to staviti u amandman, da tamo gdje se ... [[Govornik se ne razumije.]] strateški interesi RH, pa su to primjerice, naftovodi, plinovodi i strateška infrastruktura za to, što niste naveli i stratešku infrastrukturu za obnovljive izvore energije. Jedne od ključnih koncesija koje se daju u bescjenje u Hrvatskoj su upravo koncesije za obnovljive izvore energije, evo, tamo za germotermalne izvore, frajer lupa na poticajima 100 milijuna godišnje, RH od toga dobiva ono apsolutno siću, dakle, dobio je koncesiju i još dobije poticaje i sav njegov prihod je od tih poticaja za obnovljive izvore energije, a mi od toga uzimamo ono doslovno sitniš.

Hvala lijepo g. predsjedniče. Državni tajniče sa suradnikom. Kolegice i kolege. Pred nama se danas nalazi Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama sa konačnim prijedlogom zakona, kao što se uvodno ovdje već bilo rečeno, ovo je zakon koji je već donesen 2017. g., onda ide primjedba EU komisije i onda ovaj isti zakon je zapravo već bio u Saboru, odnosno u onoj tamo zgradi, INA-inoj zgradi, čini mi se da smo tamo raspravljali u 4. mj. zapravo 2020. g. i onda nismo imali vremena, bilo je prvo čitanje i nismo imali vremena u drugo čitanje i sada iz toga razloga, razumijem, zato se ide sad u žurnu proceduru, odnosno da ide prvo i drugo čitanje objedinjeno, više zbog tih tehničkih razloga što nismo imali tada mogućnost zbog raspisivanja izbora. Zakon o koncesijama je, dosta je ovdje govoreno danas o pojedinačnim koncesijama, malo se ovdje osvrnuo da je ovo krovni zakon. Ovo nije zakon koji određuje bilo koje područje, davanje koncesije ili za telekomunikacije ili za naftu ili za pomorsko dobro ili za bilo što drugo. Ovo je jedan krovni općeniti zakon kojim se uređuju opća pravila, opća pravila znači. I onda pod tim općim pravilima sva ministarstva, odnosno, uglavnom su to 3 ministarstva koja raspisuju i daju koncesije na javnim dobrom. To vam je uglavnom Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede. Znači to su ministri, odnosno koji svojim zakonskim aktima i podzakonskim aktima reguliraju pojedino područje koncesije. Međutim, nisu samo oni, znači ima ih ukupno oko negdje 23 područja koja se posebno određuju u tim sektorskim zakonima. Znači ovo je jedan krovni zakon koji kažu kakva bi trebala biti pravila igre za sve, bez obzira da li se radilo o pomorstvu, da li se radilo o nekakvom drugom, o nekakvom drugom zakonu. Znači bez obzira da li se radi o eksploataciji mineralnih sirovina, preko korištenja voda, komunalnih djelatnosti, koncesija na pomorskom dobru, turizmu, zdravstvu, itd. Ono što je zapravo, ja bih svoju raspravu u tom smjeru pokušao fokusirati je zapravo koliko mi uopće dobivamo novaca od tih koncesija, evo, danas tu sve govorimo kako su to naša blaga, kako tu jako puno Hrvatska bi trebala zarađivati od javnog dobra, davanja koncesija, itd., pa da pokažemo kao društvo, kao zemlja, kao nacija koliko smo u tome uopće uspješni. I to zapravo, je išlo zapravo i moje pitanje državnom tajniku koji je danas rekao taj podatak da je to u 2018. g. milijardu i 300 milijuna kuna.

Kako je ... [[Govornik se ne razumije.]] 9 tisuća ugovora o koncesijama je trenutno u registru koji su objedinjeni, koji zapravo kontrolira na jednom mjestu Ministarstvo financija. Od tih 9 tisuća koncesija, 4293 ugovora ili 43% svih koncesija u Hrvatskoj su odnosi na zdravstvenu djelatnost. Znači na zdravstvenu djelatnost 43% koncesija. Poslije toga, za područje rudarstva, znači eksploataciju mineralnih sirovina oko 1348 ugovora ili negdje oko 15% Znači drugi po su eksploatacije. 1000 koncesija je na pomorskom dobru, znači oko 11% svih koncesija u Hrvatskoj. 932 koncesije su lučke uprave, koncesije za komunalne djelatnosti oko 500 ugovora i koncesije za korištenje vode 440 ugovora. Međutim, ono što ubiremo, koliko novca ubiremo jer taj novac od koncesija se dijeli na državni proračun, jedan dio i drugi dio ide jedinicama lokalne i regionalne samouprave odnosno općinama, gradovima i županijama, je li? I tu je onaj dio sad, da vidimo kako smo koncentrirani od ovog cjelokupnog iznosa od 9 tisuća ugovora o koncesijama od milijardu i 400 milijuna kuna ili 300 milijuna kuna, najveći dio prihoda su koncesije za eksploataciju nafte i plina i to uglavnom uplaćuje samo jedna kompanija i to je INA. Ja ne znam, ako vi znate neke druge još kompanije koje koriste te koncesije, pa mi recite, ali evo, to mislim da je glavni, glavnina je, dolazi od INE, znači od milijardu i 300 skoro pola milijarde dolazi od INE. Kako je dalje raspoređeno? Od tih milijardu i 400, znači 500 dolazi od INE, 440 dolazi od Telekoma, znači od 3 Telekoma, znači HT, A1 i TELE2 oni uplate 440 miliona i to vam je zapravo već blizu milijarde kuna 4 kompanija, od milijardu i 300, 4 kompanije vam uplate u Hrvatskoj blizu milijardu kuna. Znači kako su segmentirane zapravo cjelokupno ova naša priča zapravo o koncesijama dok su koncesije na pomorskom dobru iznose samo 120 miliona kuna.

Mislim da je to područja kada gledamo pomorsko dobro i koje je uređeno posebnim svojim jednim zakonima trebamo se zapitati da li je to od tog pomorskog dobra stvarno dobijamo 100 miliona kuna. 100 miliona kuna zapravo je ništa kad u cjelokupnoj ovoj priči. I kada razbijete cjelokupni ovaj sustav koncesija koji ovdje govorimo da su to nekakve silne milijarde itd., vidimo da samo 4 kompanije uplaćuju zapravo 90% se odnosi na cjelokupni taj program, cjelokupni program koncesija. Također, najveći dio tih koncesija ono što je mene sad ovdje zabrinjavalo je da taj trend pada prihoda koncesija je nastavljen. Ja govorim zadnje podatke koje mogu dobiti na internetu znači Ministarstva financija koje je izvijestilo Vladu to je bila 2018. godina, milijardu i 300 miliona. Ovdje je državni tajnik jutros rekao da je pala taj dio prihoda je pao na milijardu je pao 2019. godine kada smo imali najveći gospodarski rast, znači još nije bilo Covida, znači pali smo, a sad smo pali na 570 miliona kuna u 8 mjeseci, ok možda tu ima nekakvih reprograma međutim to je vidjet ćemo kako će završiti 2020. i ako završi na 100 miliona EUR-a koncesija mislim da, da će biti šokantan podatak ako znamo da smo 2008. imali, da smo 2008. imali milijardu i 300. Da bi vam pokazali koliko je tih milijardu i 300 to vam je 0,8% prihoda od državnog proračuna. 0,8% prihoda od državnog proračuna vam je svi prihodi kad samo najbolje, kad nam je najbolje išlo znači 2018. godine odnosno u BDP-u je to 0,3%

To je zapravo pitanje. Kako mi kao društvo ono što dajemo kao javno dobro ne ništa, za 0,3% BDP-a, statistička greška, nažalost to je ta, to je suštinsko pitanje. Da li su te koncesije za razvoj lokalnih zajednica, koliko pridonose razvoju lokalnih zajednica, koliko pridonose zapošljavanju, koliko pridonose gospodarskom razvoju Hrvatske? 0,3% su u prihodima, u proračunu su također 0,8% i ako su ovi prihodi pokažu za 2020. godinu doći ćemo do zastrašujućeg podatka zapravo da su kao prihodi i na razini centralnog proračuna nebitni pogotovo ako govorimo o ovim brojevima da su oni na lokalnoj razini to su zapravo zadnji nekakvi bili podaci za 2018. godinu, da su oni bili izravni prihodi il jedinica lokalne uprave samo 100 miliona kuna 111 miliona kuna. Znači razvoj javnih dobara bi zapravo trebao biti zajedno sa razvojem lokalne zajednice. Oni uplaćuju u lokalne proračune 100 miliona kuna. E sad vidite da samo Grad Zagreb ima proračun 7 milijardi kuna itd., koliko drugi cjelokupne, koliko su prihodi lokalnih zajednica od 14, 15 milijardi kuna i sad vidite da su oni uprihodili 100 miliona kuna zapravo se pokaže da jednostavno kao javnim dobrom u RH ne upravljamo, govorim globalno, nisam sad ušao nikoga kritizirati u pojedinačnim, pojedinačnim nekakvim slučajevima nego govorimo globalno da vrlo mali daju prinos i društvu i zajednici i cjelokupnom zapravo razvoju, razvoju tih područja jer ako se da ta neka koncesija na javno dobro onda bi trebala ne samo služiti za neku eksploataciju nego bi treba služiti za razvoj te zajednice.

Zahvaljujem. Sada je na redu gospodin Davor Dretar, ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, iako nas nazivaju euroskepticima ovdje to nije slučaj je ova Direktiva broj 23 u stvari je dobronamjerna prema nama jer dozvolite samo da citiram nekoliko redaka. Nepostojanje jasnih pravila na razini unije koja bi uređivala dodjelu ugovora o koncesiji dovodi do pravne nesigurnosti i do prepreka slobodnoj nabavi usluga te uzrokuje narušavanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Rezultat toga je da su gospodarski subjekti, a posebice mala i srednja poduzeća lišeni svojih prava unutar unutarnjeg tržišta i propuštaju važne poslovne prilike, a javne vlasti ne iskorištavaju na najbolji način javne financije kako bi građani unije imali koristi od kvalitetnih usluga po najboljim cijenama.“ Piše tu još svašta, a naravno običnom čovjeku dosta teško prohodnim birokratskim jezikom, ali i direktiva je potpuno jasna. Postupak dodjele koncesije treba biti brz, pravičan i prilagodljiv kako bi svi podnositelji zahtjeva imali jednaku šansu i kako bi ista tržišna pravila vrijedila za sve. Oko toga sasvim sam siguran nema nikakvoga spora. Ali ono što želimo osporiti kao prvo je donošenje ovog zakona po hitnoj proceduri uz obrazloženje da je isti prošao proceduru u prvome čitanju odnosno u prošlome sazivu sabora, a niti samom predlagatelju zakona u potpunosti nije jasno koje bi se to odredbe Zakona o javnoj nabavi trebale primjenjivati. Domovinski pokret ne može i ne želi preuzeti odgovornost za nečije odluke posebno kada se radi o ovako važnom skupu zakona koji već godinama služi kao izvanredna laboratorijska podloga za uzgoj smrtonosnog virusa korupcije. Do sada smo eto bili svjedoci ružnog i koruptivnog izvrgavanja ruglu postojeće definicije gospodarskog subjekta, ona se sada proširuje što je objasnio i poštovani gospodin državni tajnik Zrinušić, ali znamo i sami do sada su lokalni moćnici i pomoću svoje voljene stranke ili pak mimo njenoga znanja osnivali fantomske tvrtke samo nekoliko sati prije koncesijskih natječaja i naravno na njima pobjeđivali. A sada sa ovom proširenom definicijom ovo bojim se neće raskopati nitko. Evo imamo jedan svježi primjer bivšeg HDZ-ovog ministra koji nije ulovljen s prstima u pekmezu nego je do struka u pekmezu. Davao je netočne podatke o kvadraturi kuće koje mu je gle čuda izgradila tvrtka kojoj se sa pozicije župana davao unosne poslove. Sada se eto okrenuo poljoprivredi, u svibnju je osnovao tvrtku i odmah je dio 2,5 milijuna kuna tešku vinsku omotnicu po pravilu kojeg je on osobno dobio u vrijeme svojeg ministarskog mandata, a za sve nas ostale vjerujem da isto slijedi jedna omotnica, a u njoj je uputnica za psihijatriju ako mislimo da je ovo normalno i pravično. U čl. 7. st. 6. nalaže se da sve fizičke osobe uključene u postupak davanja koncesije ili osobe koje mogu utjecati na ishod postupka davanja iste, ne smiju imati izravnih ili neizravnih osobnih interesa itd., itd. Javna nabava kao jedan od najvećih generatora korupcije i to od najmanje općine pa sve do vrha svih dosadašnjih vlada nešto je u što ćemo mi iz Domovinskog pokreta oštro zariti zube i smatramo da treba sve procese u kojima se raspolaže novcem poreznih obveznika i naravno hrvatskim tlom, zemljom, zrakom i šumama ostaviti i učiniti potpuno otvorenima za javnost. Domovinski pokret naravno podržava sve izmjene i dopune zakonskih akata RH ukoliko imaju povoljan utjecaj na kvalitetu života, zakonsku jednakost svih i gospodarski razvoj. Dozvolite sada da vam samo ispričam nekoliko situacija u kojima se jasno vidi da je postupak dodjele koncesija čisti politički marifetluk. Eto već sam 20-ak godina u medijima i znam jednu priču iz Slavonije i Baranje gdje je raspisan natječaj za lokalnu televizijsku koncesiju koju je jedna tvrtka dobila, ali nećete vjerovati čim se promijenila vlast i u gradu je zavladao gospodin Vrkić, istoga trenutaka jedan od prvih akta je bilo ukidanje te koncesije koja još nije bila niti realizirana. Dakle, potpuno je jasno što se dogodilo. Evo vam jedan primjer kako se dobivaju koncesije za medijsko djelovanje na području radija. 20 sam godina proveo na tom poslu i ovdje kod nas koncesija za medijske usluge na području radija dobiva se isključivo uz političku potporu i podršku. Recimo u Italiji dođete u ured, kažete ja bih želio koncesiju da imam radio stanicu, oni kaže dobro hoćete gradsku, hoćete županijsku ili hoćete državu, onda oni se odluče evo dajte nam gradsku, čovjek kaže godišnji zakup frekvencije vam je toliko i toliko i može ih biti 15.000 u recimo jednom Milanu, a tržište će na kraju odlučiti koja će od tih radiostanica preživjeti, a ne naravno da vladajuća stranka odnosno njihovi moćnici daju koncesiju za medijsko djelovanje isključivo onima koji će ju naravno koristiti da ih miluju niz dlaku. Domovinski pokret je svjestan da ponekada kao država nemamo niti financijske, a niti ljudske potencijale da provedemo određeni projekt. Mi nemamo ljude, nemamo znanje, nemamo tehniku da sagradimo zračnu luku. U redu, dali smo to u koncesiju, ali se zalažemo za potpunu transparentnost i stalni kontakt sa javnošću i sa zainteresiranim građanima na koje bi koncesijske djelatnosti mogle imati izravni učinak. Jednako tako Domovinski pokret zalaže se za izuzimanje hrvatskih šuma, voda i zemlje izdavanje u koncesiju stranim gospodarskim subjektima. Jasno nam je da te prirodne resurse moramo koristiti sami u maniri dobroga gospodara. Korona kriza pokazala je koliko je važno biti u stanju sam proizvesti dovoljne količine hrane, a mi to nismo. Hrvatsku plodnu zemlju dali smo ili prodali strancima, energetski sektor polagano gubimo, izvore pitke vode po broju koji smo među vodećima u Europi prodat ćemo za sitniš, a kada smo to dame i gospodo zaboravili na proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Skoknut ću i do izmjena članaka 66. i 67. koji reguliraju prijenos ugovora o koncesiji i založno pravo. Kaže se po novome prijenos ugovora o koncesiji može ići i u slučajevima koji su povezani sa stjecanjem vlasništva nad koncesionarom. Tu se spominje i restrukturiranje, postupci spajanja postojećeg koncesionara sa budućim itd., itd. Opet se eto otvaraju vrata malverzacijama jer ako je neko dobio koncesiju može je bez problema prenijeti na neku treću pravnu ili fizičku osobu, a onda u igri skrivača koja je jako, jako dobro poznata nema šanse da tako lagano pronađete prave vlasnike. A tek založno pravo, stvar je ovdje vrlo jednostavna, imate li nekog prijatelja blizu političkog oltara dobit ćete koncesiju na neku plažu, zatim u banci dignuti kredit pa na toj plaži urediti i staviti kafiće, nekoliko noćnih barova, vodeni park, stotine suncobrana, ležaljki i svega što tamo već ide. Garancija na tom kreditu bit će vam isti taj ugovor o koncesiji odnosno prirodno dobro. Ok. Možemo sad tu tražiti pravne formulacije, ali načelno to je tako. To nas lijepo podsjeća na one čudne i divne privatizacijske trenutke početka devedesetih kada su tajkuni kupovali tvornice, uzimali kredite da ih kupe i onda jamčili istom tom tvornicom. Eto ovdje smo otprilike u činjenici da gradske, županijske ili državne blagajne ostaju bez stotina milijuna kuna godišnje na ime koncesijskih naknada, a nositelji koncesija izdašnim donacijama obilno podmazuju stranačke derneke ili naravno privatne račune u nekim čudnim bankama na nekim čudnim i udaljenim morima. Zaključno, Domovinski pokret neće podržati ove izmjene i dopune Zakona o koncesijama jer ne donose ništa novo i ne predstavljaju nikakav značajan pomak prema transparentnosti dodjela koncesija, već samo znači nastavak uhodanog i lukrativnog iskorištavanja prirodnih resursa Hrvatske. I dalje će sve ostati po starom, svojom tanušnom ali ipak dovoljnom većinom vladajuća će koalicija progurati i ovaj prijedlog zakona, jednostavno gomilu članaka i stavaka o kojima mi ovdje možemo raspravljati danima i satima, a ustvari se ništa promijeniti neće. Zato Domovinski pokret traži povratak ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u redovitu saborsku proceduru od prvog čitanja nadalje ili u svakome slučaju ukidanje hitne procedure ako ne i ukidanje prijedloga zakona samoga. Zahtijevamo i hitne izmjene Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj nabavi kako bismo konačno pred sobom imali jasan i nedvosmislen zakonski okvir koji će podjednako zadovoljiti i potrebe za odgovornim i adekvatnim korištenjem hrvatskih prirodnih resursa i naravno onemogućiti bezobrazno bogaćenje pojedinaca i stranke na vlasti na račun svih građana Hrvatske. Sada je na redu g. Branko Bačić koji će govoriti ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite.

Klub zastupnika HDZ-a podržati će izmjene i dopune a Zakona o koncesijama. Kao što je uvodno i rekao u ime vlade gospodin državni tajnik, radi se o krovnom zakonu koji definira postupanje sa postupkom dodjele koncesija u Hrvatskoj i samim zakonom je propisano 23 sektorske djelatnosti, područja na koje se ovaj zakon odnosi, a svaka od tih sektorskih područja definira se posebnim zakonom, zakonom lex specialis. Tako da je ovo jedan zakon koji načelno definira postupanja u postupku koncesioniranja javnog dobra u RH, ali s druge strane jasno upućuje da ti sektorski zakoni lex specialis i ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Zakonom o koncesijama i u tom smislu je potrebno gospodine državni tajniče čim prije, a to smo već puno puta rekli, preć izmjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama jer mislim da je tamo potrebno navesti još nekoliko odredaba, vjerojatno novim zakonom koji će bit u potpunosti usuglašen sa Zakonom o koncesijama.

Prema tome to je, kao što je studija gospodarske opravdanosti, kao što je dokumentacija za koncesioniranje važna ne manje, ako još, dakle ne još važnije usklađenost postupka davanja koncesije sa prostornim planovima i prije svega jedinica lokalne odnosno područne samouprave. Ono što bih pohvalio to je izlaganje kolege Lalovca koji je govorio o ovom zakonu i kao financijer naveo je vrlo razložno, ali argumentirano da je u Hrvatskoj negdje oko milijardu i 300 milijuna kuna na razini svih proračuna jedinica lokalne i područne samouprave i državnog proračuna uprihođeno oko milijun i 300, milijardu i 300 milijuna kuna i to je točno i to je oko 0,8% BDP-a, to je oko 0,3% našega državnog proračuna. To su podaci za 2018., vidjet ćemo kakva će biti 2019. Točno je da se smanjuju prihodi, za to je već dato obrazloženje. Ali ono s čime se ne bi složio s kolegom Lalovcem, dakle nije, on to gleda vrlo pragmatično s aspekta financijera bivšeg ministra financija, ja to tako ne gledam i mislim da je čak RH, pa i JLS-u, pa i jedinici područne samouprave, manje važno da li je i koliki je iznos sredstava uprihođen plaćanjem koncesijske naknade za ugovornu koncesiju, važnije je da li taj prihod ostvaruje temeljnu zadaću, a to je pokretanje gospodarske djelatnosti u sektoru u području djelatnosti za koju je ta koncesija data. Primjerice, točno je da u RH od koncesioniranja pomorskog dobra je svega oko 118 milijuna kuna bilo 2018.g., to je točno i to je podatak bez greške. Ali samo jedan dolar kojega ostvaruje koncesionar, za to je rađena velika studija kad je, kad se, kad se radi o koncesioniranju pomorskog dobra, jedan dolar kojega ostvaruje koncesionar Stivador, tvrtka koja obavlja temeljne djelatnosti u lučkom sektoru, sve druge djelatnosti koje se vezuje, koje su povezane sa tim koncesionarom ostvaruju 20 dolara u tom istom, na tom istom poslu za koji ja kažem temeljni koncesionar koji plaća koncesiju ostvaruje samo jedan dolar. Dakle, ta multiplikativnost koju ostvaruje djelatnost za koju je izdata koncesija je temeljni interes RH.

Ali kad govorimo o naplaćenoj cestarini oko 3 milijarde kuna ne bi se tako brzo taj proces izgradnje svih autocesta u Hrvatskoj mogao isplatiti. No međutim, činjenica da Hrvatske autoceste odnosno autoceste u Hrvatskoj omogućavaju prije svega sjajne turističke sezone, rekordne turističke sezone, onda jest drugi pogled na, na, na tu osnovni prihod tvrtki koje upravljaju sa pojedinim, sa pojedinim autocestama. Dakle, ne možemo, to sam htio reći, ne možemo samo gledati vrijednost, značaj koncesije u gospodarskom životu Hrvatske kroz naplaćenu koncesijsku naknadu već moramo promatrati i u kontekstu koliko i na koji način ta koncesija ostvaruje djelatnost koja onda omogućava zapošljavanje, omogućava druge djelatnosti koje se vezuje na samu i, samu osnovnu, osnovnu djelatnost. Ovdje je bilo riječi o rokovima za koji se koncesija daje. Dakle, ovim zakonom nije propisan rok, to treba odmah jasno reć, nego se rok na koji se može dati koncesija propisuje sa zakonom lex specialis, sa posebnim zakonom. Pa je primjerice ako govorimo o pomorskom dobru to je rok od 99.g., ali ne znači da će koncesionar dobiti neku koncesiju na pomorskom dobru na 99.g. nego je to definirano prije svega visinom ulaganja, gospodarskom opravdanošću i mogućnošću amortizacije uloženih sredstava koje pojedini koncesionar ostavlja u prilikom gradnje infrastrukture ili drugih objekata koji su mu nužni da bi mogao ostvariti svoju koncesijsku naknadu. Već sam jutros nekoliko puta rekao, netočno je, neću reći zlonamjerno tumačenje zakona prema kojemu ovim zakonom odnosno ovim izmjenama i dopunama razvlašćujemo Hrvatski sabor. To nije točno.

Naime, stavkom 1. Člankom 72. ovoga zakona je rečeno da ugovor o koncesiji mora sadržavati odredbe o pravu davatelja koncesije da odlukom raskine ugovor o koncesiji u cijelosti, ali i djelomično, ali i djelomično što znači da ga može mijenjati, dakle i djelomično ako Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtijeva i javni interes.

Prema tome, ništa što se tiče nadležnosti Hrvatskog sabora i mogućnošću da on intervenira kada ocijeni da je ugrožen javni interes nije ovim zakonom smanjeno, a da ne govorim da i dalje ostaju odredbe da se obavezno zakon može odnosno ugovor o koncesiji može promijeniti, izmijeniti kada je ugrožena nacionalna sigurnost, obrana države ili ono što je vrlo bitno, a to je okoliš i ljudsko zdravlje. Što se tiče potkoncesije da ovim zakonom interveniramo u odredbe samog zakona koji govori o potkoncesiji, ali potkoncesija nije nešto što odudara od osnovnog ugovora i dokumentacije koja je propisana u samom procesu koncesioniranja pojedinog sektora i pojedinog područja. To nije točno, dakle, koncesija se daje za sporedne djelatnosti, ne može se koncesija dati za osnovnu djelatnost. A druga stvar koja je najvažnija ne može se potkoncesija dati bez suglasnosti davatelja koncesije. Prema tome, ne može se koncesionar tijekom bavljenja koncesije sjetiti da bi sad trebao nešto obavljati e pa će on sam tu koncesiju dati. Dakle, potkoncesije su dobro došle pogotovo u pomorskom, prilikom koncesioniranja pomorskom dobra, one su dobro došle, one samo mogu upotpuniti obavljanje pojedine gospodarske djelatnosti koja je izvorno definirana Zakonom o koncesijama ili Zakonom o pomorskom dobru ako govorimo o pomorskom dobru, ali ne može biti izvan odredaba, izvan odluke kojom se pristupa koncesioniranju pomorskog dobra, ne može biti ovim zakonom izvan onoga što je prostornim planom definirano.

Prvi je gospodin Miro Bulj, izvolite.

Hvala lijepo. Vidljivo je iz ove rasprave, da ko da truba svira na pogrebu, da svaki zakon koji dolazi u biti dolazi u sabor razvlašćuje Hrvatski sabor pod krinkom europskih direktiva. Pa ja mislim da kad pričamo o koncesijama i značaju koncesija i koliko bi hrvatski građani tribali imati od koncesija, prirodnih dobara, resursa da bi tribali biti puno bolji životi na lokalnim samoupravama da se ne bi događalo da imamo 0,3% od koncesija koliko imamo bogatstva i koliko dajemo da se koristi, ne bi bilo 6% BDP-a od naših iseljenih mladih ljudi, 20 milijardi, a 0,3 il 0,5% ove godine će biti od koncesija. Pa koncesije služe i sada bez ovoga šta nam predlažete da nas razvlaste, da nas razvlastite, ali Vlada me ne čudi, čude me saborski zastupnici koji pristaju na to da se sabor, Hrvatski sabor koje narod bira i nas zastupnike da se razvlasti. Evo kad govorimo o koncesijama pa pomorsko dobro, evo u Splitsko-dalmatinskoj županiji se u biti koalicija ja je zovem „bene“ koalicijski partner HDZ-a i stranka Kerumova su potpisali sporazum zbog te koncesije, dijele koncesije ko da je njiovo, a nećemo spominjat Zlatni rat, Brač itd. Što se tiče prometne infrastrukture, što se tiče telekomunikacija to je priča za se. Teleoperateri krše sve zakone u RH i imaju najveću dobit u RH, 42%, a u EU 20% i znamo da je to monopolizirano i znamo kako to funkcionira. Znači u Hrvatskoj duplo više ima dobit, marže teleoperateri, a bazne stanice primjer postavljaju gdje god žele gdje im padne napamet, pa npr. u mom Sinju na pekaru na dimnjak koji apsolutno nema veze sa bilo kakvim, nit je antenski stup, nit je krovište, nit je, postavio je baznu stanicu bez ikakvih problema ispod otvorio ovaj kockarnicu, Ministarstvo financija mu je dalo odluku bez problema naravno jer je on vaš sponzor i u Sinju stoji bazna stanica, da vidite kolika je. I tako u Zagrebu, tako, svaku noć niču bazne stanice di im padne napamet, ali to tako ne može u EU, to tako ne može, šta to ne prepišemo. Samo u RH ne triba građevinska dozvola za postavljanje antenskih stupova za bazne stanice, e tu se niste sitili kad sam ja predlagao zakon i sad sam ga dao u tu proceduru, da se teleoperateri ponašaju u RH kao u zemljama odakle dolaze. E onda kažete vi zaustavljate razvoj, ne zaustavljam, samo tražim da se teleoperateri ponašaju u našoj državi, RH, da to naš Sabor izglasa. Ne, Sabor je to ukinuo, ne znam točno kad koje godine ali ja sam u proteklom mandatu u više navrata tražio da teleoperateri moraju imati bazne, da bazne postaje, baznih stanica građevinsku dozvolu, zato imaju najveću dobit. Najprije smo im dali, naši pljačkaši kroz politiku su im omogućili da preuzmu teleoperateri našu infrastrukturu, to je njihov interes da bi se zadovoljili, ne znam, Mudrinić, njih par koji su bili, preko naše zemlje, ili državne ili privatne, sad je vlasništvo njihova infrastruktura Hrvatske i ne plaćaju pravo služnosti. U Sloveniji plaćaju dobro pravo služnosti pa lokalne samouprave imaju dobar prihod s te strane. Ali u nas, ja sam dao prijedlog zakona, u nas se to ne želi. Ne želi nego daj teleoperaterima da rade što god žele, naravno ove koncesije, pogledajte Bruxelles malo kod postavljanja baznih stanica, pogledajte malo te na šta se mi pozivamo, pogledajte. Nitko nije protiv razvoja, ja nisam protiv razvoja ali uvijek će mi biti prioritet zdravstveni učinci. Kako je moguće da u mome gradu, ovdje po Zagrebu postavljaju bazne stanice djeci kroz prozore a nisu dokazani zdravstveni učinci na ljude? Pa eto, iz tog aspekta rade što god žele. Uništavaju nam zdravlje i beru novac iz naših džepova a imamo najgori Internet u EU, samo u ovome djelu govorim, o čemu govorim i naravno, ovo je priprema za ono što se u drugom svijetu rješava na drugi način, i za koncesiju, za 5G itd., itd.

Kolega Bulj, danas po stoti put iznosite netočne činjenice, da svi mi koji smo za ove izmjene i dopune zakona, da u biti se zalažemo da se Hrvatski sabor razvlasti. Točnost a i u ovim izmjenama i dopunama briše se odredba koja kaže da će se mijenjati ugovor ako to zahtijeva interes RH utvrđen u Hrvatskom saboru međutim nigdje ne stoji koji je to interes RH a ostaje odredba da će ugovor o koncesiji će se izmijeniti kada Hrvatski sabor utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje.

Pa šta nas građani plaćaju? Neka uvedu diktaturu kao što je za vrijeme kralja Aleksandra bilo i nek oni donose odluku, zbog čega nas građani plaćaju i to je činjenica a vi znate kolike su koncesije bitne, vi znate koliki su profiti na koncesijama, vi znate koliko javnom dobru i lokalnoj samoupravi nanosi se šteta zbog pomorskoga dobra, iz toga djela dolazite i tako možemo o svakom dobru u RH.

G. Darko Klarić je sada na redu. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Klasić, pardon, ispričavam se.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Pred nama je evo izmjene i dopuna Zakona o koncesijama, moram pri tom reći da smo u prošlom sazivu Sabora je ovaj zakon već bio u prvom čitanju tako da se o njemu već raspravljalo bez nekih velikih promjena, čak mislim da se ništa nije mijenjalo nego je isti taj zakon došao i sad u raspravu. Ne čudi što koncesije uvijek izazivaju određenu raspravu i što mi te koncesije o kojima je riječ, uvijek prepoznajemo uz neke osjetljive situacije a tu smo posebno osjetljivi o pomorskom dobru. Ali ovaj krovni Zakon o koncesijama koji se onda primjenjuje i naravno u nekim drugim zakonima koji se to definiraju detaljnije u odnosu na problematiku koju se briše. Razlog zašto je uopće izmjena i dopuna Zakona o koncesijama je službena opomena koju je Hrvatska dobila iz razloga što u svoje zakonodavstvo nije određene direktive EU-a prema mišljenju, preuzela na odgovarajući način ali kad raspravljamo o koncesijama onda moramo raspravljati i na slijedeći način. One koncesije koje su posebno važne su vam koncesije koje su vezane uz eksploataciju rudnog dobra, rudnog blaga. One se naravno u posebnom zakonu još detaljnije definiraju i ovdje daju određeni okviri i određeni način. Kad je riječ o pomorskom dobru, pomorsko dobro izaziva posebnu pažnju iz jednostavnog razloga što smo mi izuzetno osjetljivi na pomorsko dobro, izuzetno osjetljivi na način na koji se oni koristi, izuzetno osjetljivi način na koji mi imamo i štete na pomorskom dobru koje su trajne, imamo trajne devastacije i onda zapravo mi samo radimo saniranje šteta. Ne moram vas podsjetiti na niz nasipavanja mora koja su bila, niz nasipavanja mora koja imamo i sad. Niz lukobrana koji su bili napravljeni gdje se nije moglo čak ni utvrditi koja inspekcija mora po tome postupati i mora po tome dalje raditi. Jednako tako, tu je i tema da, moramo se u jednom času odlučiti što zapravo hoćete. S jedne strane, zaista, postoje neke vrijednosti koje morate štititi jer, jedanput kad tu vrijednost devastirate, te vrijednosti više nema. Ali, jednako tako moramo razmisliti i o tome, uvjetima pod kojima će netko ulagati. Najgore kad mu ta pravila igre po putu mijenjate. Mi smo vrlo skloni mijenjati naše zakonodavstvo tako da netko kad je ušao u nekakav projekt ili nekakvu investiciju, ušao je po određenim zakonima, a onda mu zakone promijenimo i onda on to završava po nekim drugim zakonima. Zakoni su čak išli i u prvo čitanje, čak su i išli i, neki su došli i do drugog čitanja, ali nikad nisu došli do ovog Sabora. Nama je velika površina pod pomorskim dobrom apsolutno nelegalno u korištenju. Niz luka, niz lučica, niz lukobrana, niz, u krajnjoj liniji onih najjednostavnijih stvari, to ove godine nije bila slika jer jednostavno smo imali nešto značajno manje turista nego inače, ali mogu vas podsjetiti na ono kad je netko, izbetonirao dio mola, pa su tad, je stavio tad njegovi turisti koji su u njegovoj kući su stavili ručnike, pa je onda netko došao i te ručnike bacao, to su bile slike koje smo imali prilike vidjeti. Niti je taj izbetonirani mol imao odobrenje niti je taj, za taj mol koji je izbetonirao, imao koncesiju. Dakle, to vam ima velikih problema i naravno, i to se uvijek čita na pomorskom dobru i to bivši ili sadašnji načelnici i gradonačelnici koji su sa, iz ovih jadranskih županija dobro znaju koji to problem je i taj problem nije od jučer. Naravno, kad je ovaj zakon da mi onda i raspravljamo o tome jer je to nešto što nas tišti.

Ja sam na odboru pitala da li je ta odredba za koju ja znam da je u zakonu od 2012., da li je bila prije, to nisam sigurna. Ali, od 2012. znam sigurno da je i onda sam pitala predlagača da li je ikad konzumirana. Sada je na redu g. Arsesn Bauk koji je tražio da govori s maskom s mjesta. Kada govorimo o koncesijama, onaj koji ima koncesiju na klimatizaciju HS će jako izgubiti jer je toliko već energije utrošio da se mi tu smrzavamo. Što se tiče ovoga zakona, podsjetimo se na definiciju koncesije. Koncesija je pravo na korištenje nacionalnog dobra za obavljanje gospodarske djelatnosti i koncesija je pravo koje se prodaje. Dakle, prva definicija nacionalno dobro je jasno da se radi o dosta poznatim osjetljivim, zanimljivim resursima koji su državni. I na kojima netko, najčešće, dakle ili državna tvrtka ili privatna tvrtka ugovorom kupi pravo da na tom nacionalnom dobru ostvaruje gospodarsku djelatnost. Dakle, u osnovi, kada pričamo o ovome pričamo o najvrjednijem bogatstvu RH i zato je uvijek ovaj zakon u žiži javnosti. U južnom dijelu Hrvatske, to je prvenstveno obala, odnosno pomorsko dobro i neki postupci koji su bili vođeni, a najpoznatiji je primjer plaža Zlatni rat koja je koštala funkcije jednog bivšeg HDZ-ovog župana, gdje ga je de facto stranka, neću reći smijenila, nego ga nije kandidirala zbog nečega što se dogodilo mjesec ili dva prije lokalnih izbora, pokazuje da je interes javnosti za ovo područje opravdan, velik. I da je dobro da postoji određena skepsa i određen oprez prilikom donošenja ovakvih zakona. Ono što nije dobro, dakle što mislim da je bio problem u tom slučaju, jeste da nešto što je u biti upravo poslovna odluka, a to je tko će dobit koncesiju, donosi parlament, odnosno predstavničko tijelo, a predstavničko tijelo glasa za ili protiv nečega, ne temeljem parafa paragrafa ugovora nego temeljem političke odluke, tako glasaju parlamenti. I onda se može dogoditi da svojom slobodnom voljom vijećnici ne potvrde nešto što bi u normalnom upravno pravnom postupku ili poslovnom odnosu, trebalo potvrditi jer to ide samo po, nekako po automatizmu, dakle po sili zakona. To, ja mislim, nije dobro. Dakle s jedne strane je dobro da predstavnici naroda imaju utjecaj na donošenje nekakvih odluka koje se tiču raspolaganja najbogatijim resursima, ali ne kao upravnu odluku. Ne na kraju. Nego u samoj činjenici, dakle, mi želimo to dati, to nacionalno dobro želimo dati na korištenje za obavljanje gospodarske djelatnosti i uvjeti su ti, ti, ti i ti, a poslije upravno tijelo treba o tome odlučivati, ne parlament. U Zakonu o lokalnoj samoupravi piše da vijećnik ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasanja izraženog, sve ono što .../nerazumljivo/... izraženog mišljenja ili stava u predstavničkom tijelu, a s druge strane, ako je neki postupak doveden do kraja i temeljen na zakonu, onda bi trebalo to završiti ne političkom odlukom nego upravnim aktom i nakon toga onaj koji nije zadovoljan ide na upravni sud. A kako se može ić na upravni sud protiv odluke demokratske predstavničkog tijela odnosno parlamenta? Ne može se sudski osporavati politička odluka, može na ustavnom sudu, al ne na upravnom sudu. Dakle, odluka o davanju u koncesiju koje donosi predstavničko tijelo je politička odluka i sve odluke koje donose predstavnička tijela su političke odluke. To su izabrane parlamenti u kojima sjede predsjednici stranaka. I zato je ovaj zakon sa aspekta barem pomorskog dobra čak i problematičan jer previše ovisi o političkoj volji kao što je to bilo, dakle u ovome slučaju koji sam spomenuo na početak, na početku. Još gore, dakle može se dogodit da neki od članova predstavničkog tijela koji, kojega je izabrao narod bude u sukobu interesa iako po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa oni nisu dužnosnici i može se dogodit da baš taj glas bude presudan jer su većina u predstavničkim tijelima na jedan, a ovaj se ne može izuzet jer ga nema tko zamijenit, izvršnu vlast ima tko zamijenit, a vijećnika ne može. Zbog toga ja mislim da bi bilo dobro za onaj dio gdje donose predstavnička tijela to propisati posebnim zakonom [[Upadica: Fala lijepa, vrijeme]] i dati ovlast upravnim tijelima [[Upadica: Fala]] na kraju, a predstavničkim na početku. Uvaženi kolega Bauk sa vašom raspravom se mogu složiti u dijelu gdje ste tumačili ovlasti predstavničkog tijela, ali ćemo na primjeru pokazat da to može biti i krivo. Zašto? Evo jedan primjer, Crikvenica koncesioniranje plaže. Odluka županijske skupštine, evo kolega Fabijanić je tu predsjednik skupštine, znači sve je provedeno po zakonu, povjerenstvo koje je imenovala ili župan ili tijelo županije, zaprimilo je ponude, ponude su obrađene, došlo je na skupštinu, skupština je donijela odluku, koncesioniranje je dala jednoj privatnoj firmi, tada to više nije bila ona koja je bila prije toga u koncesiji te plaže i padne na drugom stupnju, recimo u ministarstvu jer su bile greške u samom procesu koncesioniranja tj. rada povjerenstva koje nema veze sa predstavničkim, ajmo reći tijela. Znači može se desiti jer to nije lagani postupak kako se to čini baš i baš sve te odredbe zakona, a posebno Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ipak imaju neke drugačije odrednice nego što to daje ovaj krovni zakon kao okvir i zbog toga dolazi do problema u koncesioniranju plaža ili bilo kojih drugih dijelova pomorskog dobra. Zahvaljujem. Po mom shvaćanju predstavničko tijelo je moglo glasati za ili protiv, ali ono nije moglo sudjelovati u postupku prije, dakle u svim administrativnim koracima. Pa to je upravo ovo što sam ja govorio, dakle to je klasičan upravni postupak u kojem nema prostora za predstavničko tijelo, za političko tijelo. Političko tijelo treba na početku reć mi ćemo to nacionalno dobro dat u koncesiju pod tim i tim uvjetima i ostalo radi upravno tijelo i to bi bilo normalno. Nekad bi to moglo radit poglavarstvo koje je ipak izvrsno tijelo, dakle ono ima ovaj dio. Međutim kako nema poglavarstva onda je problem u tome da to radi samo jedan čovjek, dakle izvršna vlast, gradonačelnik ili župan sam temeljem odluke povjerenstva npr. Međutim, ovo što ste vi rekli upravo potvrđuje moju tezu da tu nema potrebe ni prostora za politička tijela jer to najčešće bude oko najvrjednijeg dobra političko prepucavanje oko, u zadnjem koraku, a trebalo bi biti u prvom koraku [[Upadica: Fala, vrijeme]] Hvala. Poštovani kolega Bauk, problematizirali ste odlučivanje o koncesijama od strane predstavničkog tijela i smatrate da bi to trebalo završit upravnim postupkom. Ne slažem se s vama jer način kako vi to obrazlažete mogli bismo dovesti u pitanje odlučivanje predstavničkog tijela i o svim odlukama o javnoj nabavi iznad određene vrijednosti koja je propisana Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, a i brojne druge odluke koje ne može donijeti izvršna vlast upravo zato što je određen taj financijski minimum iznad koga, vrijednosti posla o kojeg se odlučuje iznad koga mora odlučivati predstavničko tijelo.

Kad smo mi zadnji put odlučivali o nekoj nabavi? … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Predstavničko tijelo je i ovo i ono. Dakle, o avionima od nekoliko milijardi nečega će odlučivat vlada, odbor će dat nekakvo mišljenje i odlučivat će vlada, vlada ima povjerenje sabora, da nema povjerenje sabora ne bi bila vlada, a u lokalnoj samoupravi nema povjerenja izvršnoj vlasti jer se bira neposredno. Ja naime nemam problema s odlučivanjem predstavničkog tijela da se nešto da u koncesiju, al to je na početku, to je politička odluka, mi ćemo dat u koncesiju to i to pod tim i tim uvjetima i zadužuje se upravno tijelo da provede postupak i o tome može izvijestit predstavničko tijelo zbog transparentnosti. Ali odluka koja je sudski oboriva ne može bit politička odluka izabranih vijećnika, stranačkih vodstava itd., zato služi izvršna vlast, to je definicija, dakle to je izvršni posao izvršna vlast. Sada je na redu gđa. Branka Juričev-Martinčev, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o, o koncesijama, pardon, nije prvi put u ovoj sabornici upravo u ovakvom obliku, već je prošao prvo čitanje, ali u prethodnom sazivu HS. Ne iznenađuje me kad kritički o tome pričaju kolegice i kolege koji su prvi put u ovoj sabornici odnosno nisu bile, bili u prethodnom sazivu. Međutim, kad to čine kolege koji su već o ovom zakonu raspravljali onda je to malo neobično, posebno ako pogledamo da je za ovakve izmjene i dopune Zakona o koncesijama glasalo 114 zastupnika, svega je 10 kolega bilo tada protiv. Ovim zakonom kao što smo čuli se usklađuje postojeći zakon sa direktivama Europskog parlamenta i vijeća i detaljnije se precizira od definicije do odredaba koje se odnose na sukob interesa osoba uključenih u postupak davanja koncesija te svih koji mogu utjecati na tijek postupka, nadalje zabranjuje se i davanje koncesije u području obrane i sigurnosti i još kojekakvih drugih, možda ću reći manje zanimljivi uvjeti. Ovo je krovni zakon i njime se uređuju ništa manje nego 23 različita područja, od eksploatacije mineralnih sirovina preko korištenja voda, komunalnih djelatnosti, pomorskog dobra, turizma, zdravstva i radi se o izuzetno vrijedim resursima RH koji su detaljno definirani drugim sektorskim zakonima. Kolega Borić i kolega Bauk govorili su o Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama pa bi ja tu na samom početku molila i apelirala na Ministarstvo financija da da određene upute i preporuke svim davateljima koncesije da onim koncesionarima koji zbog panedmije COVID-19 nisu mogli raditi ili su radili u smanjenom obimu da otpišu ili dio ili oproste sav iznos koncesijske naknade jer još najmanje se govori o tim iznosima koji koliko treba platiti, ali znamo da turistička sezona nije bila onakva kakva je bila ranijih godina, pa sam mišljenja da i oni koji su poslovali na području pomorskog dobra ne mogu platiti onaj iznos koji su ranije plaćali i za koju su zaduživani. Još jedanput bih napomenula jer dosta kolega manipulira, s tim da HS time gubi svoju snagu, ugovor o koncesiji moći će se izmijeniti kada HS utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje. Mislim da ne treba govoriti o još nekakvim interesima ili općenito napisati interesi RH, a onda ne znati se ili se licitirati što je to interes veći ili manji. Jasnije se tu određuje i postojanje mogućnosti pod ugovaranja koje je propisano liberalnije prepušteno je tržišnim uvjetima, a ne kao sada zakonski propisanim uvjetima. Jednako tako mogućnost sklapanja podugovora i ugovora o potkoncesiji davatelj koncesije predviđa već u studiji opravdanosti davanja koncesije dokumentaciji za nadmetanje i ostaloj dokumentaciji koja prethodi davanju koncesije, što mislim da je iznimno bitno posebno kada se radi o koncesiji na pomorskom dobru. Jer evo npr. kada je u pitanju davanje koncesije za marinu onda imamo morski i kopneni dio i na kopnenom dijelu u sastavu marine imamo i različite servisne službe, zatim trgovačke objekte, ugostiteljske objekte i sigurno da onaj koji želi raditi i pružati usluge privezivanja i zbrinjavanja brodova da ne mora pružati i ove ostale usluge, ali je to dobro da odmah bude u ugovoru odnosno mogućnost tog sklapanja podugovora. Nadalje, propisana je mogućnost prijenosa ugovora o koncesiji na treću osobu, opet uz pisanu suglasnost davanja koncesije što je već Zakon o pomorskom dobru definirao , znači već i do sada nije bilo moguće dati u potkoncesiju koncesiju za koji davatelj koncesije nije dao prethodnu suglasnost. Tražbina financijskih institucija može se odnositi isključivo na financijski instrumente pribavljanja u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, a ne po bilo kojoj drugoj osnovi što znači da ne možete dobiti kredit za ulaganje u neki poslovni prostor koji nije na pomorskom dobru ili ne znam za nabavu dozvolu ako želite staviti založno pravo na pomorsko dobro. Kolegice Juričev, opet ću se vratiti na ovu priču koju je pokrenuo kolega Bauk i zaista tu ima nelogičnosti jer pokazuju praksa i primjeri znači do onog trenutka kada regionalni … recimo županijska skupština podigne ruku za to da je ta koncesija bila u redu, a padne na drugom stupnju u ministarstvu, postavlja se pitanje snage donošenja takve jedne odluke. Mislimo da je u redu ovo što je on rekao, znači da onog trenutka kada županijska skupština, kada govorimo o pomorskom dobru, donese plan davanja koncesija na pomorskom dobru za 2021. godinu recimo, da tu treba završiti, ajmo reći uloga tog parlamenta, sve ostalo je onda upravni postupak u kojem bi onda povjerenstvo itd. donosilo odluku. Međutim, dolazimo do sukoba i onoga što je kolega Bulj na kraju i na početku stalno inzistirao da se mi kao razvlašćujemo recimo HS po pitanju ovog okvirnog zakona, a u biti nije tako i ne možemo baš točno odrediti ulogu svakog u tom procesu koncesioniranja. Kolega Borić slažem se s vama i sa kolegom Baukom po pitanju koncesioniranja pomorskog dobra, ali kako ste spomenuli planove, a moje vrijeme je isteklo ja bih isto tako tu dala naglasak jer upravo ove izmjene i dopune kažu kako poseban akcent treba staviti na prostorne planove odnosno na planove nižeg reda, znači prije donošenja studije opravdanosti davanja koncesije treba vidjeti da li je to već uvršteno u prostorni urbanistički odnosno plan nižeg reda te općine ili grada na području kojeg će biti koncesioniran određeni postupak bilo pomorsko dobro ili nešto drugo. Ovako moje pitanje u vašoj raspravi rekli ste da pod ovakvim zakonom ostaje mogućnost i to svaka mogućnost da Hrvatska zaštiti svoj interes i naveli ste to je ekološki interes, interes nacionalne sigurnosti itd. Sasvim je jasno da se ovakvim preinakama zakona ne može zaštiti privredni interes RH, da se to može sad samo ograničiti na ekološke uzroke, iako zakonodavac nije koristio ovu opciju u dosadašnjoj verziji zakona svejedno dobivamo opomenu koju nismo vidjeli pa samo o njoj možemo kalkulirati da je Sabor u ovoj poziciji da vrši arbitrarno odluke. Znači mi u ovom slučaju nemamo mogućnost reagirati na privredne nepovoljne uvjete i utjecaje i da Sabor na to reagira. Znači Hrvatski sabor, kada vidi da je ugrožena nacionalna sigurnost, obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje, može izmijeniti ugovor. Kada se radi o takvim koncesijama, to u svakom slučaju će, zasigurno napraviti Vlada RH. Poštovana zastupnice, evo, ja bih htio samo problematizirati jer iz oporbe se pojavljuje da Sabor nema ingerencije, da ne može utjecati, a vi ste u svom nastupu govorili o tome da Sabor ima ulogu i da će on izmijeniti zakon u slučaju nacionalne ugroze odnosno sigurnosti.

Hvala lijepo kolega Šimičević što mi dajete priliku po tko zna koji put ponoviti, a dobro je da se ponovi, s obzirom koliko puta je izgovorena, ja bih rekla, neistina, do sada je brisan članak, odnosno stavak u koji kaže da će se ugovor izmijeniti ako to zahtjeva interes RH utvrđen u HS-u, a nigdje nije definiran interes. Sada imamo točnu definiciju kad to HS radi, to je znači kad je ugrožena nacionalna sigurnost, obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje, u svim ostalim slučajevima, sigurna sam da će to raditi Vlada RH. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, uvaženi Dome, u odnosu na sam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama nema ozbiljnih primjedbi budući da se njegovim donošenjem poboljšava onaj legislatura koja je uređena općim propisom koncesija. Međutim, ovaj prijedlog zakona otvara pitanja da li je cilj donošenja novog općeg zakonodavnog okvira koncesija koja je, koji je uspostavljen još 2009. g. zaista ispunio svoju svrhu do današnjeg dana u svim područjima na koje se odnosi. Prvenstveno je to se postavlja pitanje u odnosu na pomorsko dobro i morske luke, o čemu je dosta naš, nas kolega već pričalo. Dakle, još je 2008. g. kada je Vlada RH upućujući prijedlog Zakona o koncesijama u obrazloženju prijedloga zakona navela sljedeće. Posebni sektorski zakoni i podzakonski akti uskladit će se s novim Zakonom o koncesijama i pravnom stečevinom EU. Posebnim zakonima lex specialis bit će moguće sukladno ovom zakonu urediti sva pitanja u ovlasti primjene tog zakona. Pitanje sadržaja koncesije, tj. pitanje što se može dati u koncesiju, koji javni radovi i javne usluge mogu ići u koncesiju i drugo pitanje, tko odlučuje da se uopće dodjeljuje koncesija i tko je dodjeljuje? Odgovornost za politiku koncesije u području primjene tog posebnog zakona, kad se ocijeni da je u tom prijedlogu potrebna posebna regulativa u odnosu na Zakon o koncesijama. Pravna zaštita je određena putem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, za sve vrste koncesija. Ovako određenim oblikom pravne zaštite, ostvaruju se puna funkcionalnost i obuhvat transparentnog i efikasnog sustava dodijele koncesija u RH. Definirana pravna zaštita i ovog zakona primjenjivat će se na posebne zakone i podzakonske propise, čime se u potpunosti postižu ciljevi koji će unaprijediti sustav koncesija u RH. Dakle, to se pisalo, to se glasalo, o tome se govorilo 2008., 2009. Danas je 2020. g., dakle, smisao krovnog zakona je taj da se objedini postupak davanja koncesija i da se osigura jedinstvena pravna zaštita putem neovisnog tijela vezano za postupke nabave. U području pomorskog dobra i morskih luka, do dakle, od 2008. odnosno 2009. nije nikada učinjeno. U međuvremenu su donesena još 2 Zakona o koncesijama i 2012. i 2017. g. Još je 2013. g. Vlada RH na 79. sjednici donijela zaključak da se ... [[Govornik se ne razumije.]] središnja tijela državne uprave, među kojima je i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, da pristupe izradi zakona izmjena i dopuna zakona kojim se uređuju koncesije kao lex specialis, kao što je predviđeno prethodnim zakonom, radi njihove usklađenosti sa Zakonom o koncesijama, Narodne novine br. 143/12 te da ih upute Vlade RH radi usvajanja do kraja 3. tromjesečja 2013. g. Nije se nikada dogodilo. Na području pomorskog dobra i morskih luka koje je pitanje od vitalne važnosti za gospodarski razvoj RH te jedno od najvažnijih gospodarskih grana, turizam, još uvijek vlada posvemašnji kaos i u primjeni koncesija jer se one dodjeljuju i provode još po Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2004. g. koji je bitno različit od novog okvira koncesija koji je uspostavljen Zakonom o koncesijama. Nešto o tome su govorili moji prethodnici, neovisno o strani sabornice. Pravni nered koji je uzrokovan neusklađenosti zakonima, stvara poteškoće kod davatelja koncesije, a kod gospodarskih subjekata koji traže koncesiju, posvemašnju pravnu nesigurnost koja je nažalost često uzrok izostanka razvojnih investicija. Isto tako, izostanak jasnih pravila kod dodjele koncesija omogućava izrazitu arbitrarnost kod resornog ministarstva ovdje konkretno Ministarstva mora, prilikom rješavanja o zahtjevima koncesija, pa nisu rijetki slučajevi da u istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi, ministarstvo mora prihvatiti zahtjeve koncesionara pozivajući se na Zakon o pomorskom dobru a druge odbije pozivom Zakonom na koncesijama pa tako i gradska plaža u Crikvenici [[Upadica Radin: Vrijeme, g. Fabijanić.]] čija je žalba, gle čuda riješena u roku u Ministarstvu mora, u roku od 3 dana a druga u istom ministarstvu leži po godinu i pol. Hvala. Hvala i vama. Kolega Fabijanić, ja se ne bio složio da vlada nered i kaos ali vlada nedorečenost i onda nam se događa to što se dogodilo i kod tog slučaja, znači da ono o čemu danas pričamo da parlament tj. skupština u vašem slučaju, jednostavno nema snagu koju daje recimo ovaj zakon a kad se dogodi proces ili događaj, on jednostavno je neizbježan i tu dolazimo do toga da je recimo dižući ruke u vašem parlamentu, koncesija odobrena ali je pala na procesnom djelu u smislu da ona je tijelo ispred vas nije poštovalo određene odredbe samog javnog natječaja koje je raspisalo i provelo postupak. i tu ministarstvu ne možete onda reći ništa bez obzira na rokove kada se donose odluke ali da se recimo na jedan loš način pristupilo odnosu koji je do tada imao koncesionar i da su došli neki drugi parametri koje je uvažila skupština recimo i donosila odluke i povjerenstvo a da se nije uvažio interes lokalne zajednice i to je pitanje [[Upadica Radin: Vrijeme, g. Borić.]] što napraviti u takvoj situaciji.

Naime, županijska skupština ili gradsko vijeće kada raspisuje dakle politička je odluka davanje odluke o namjerni davanja koncesije, to je politička odluka koja utvrđuje da li će neka plaža bit otvorena, zatvorena itd. U onoj drugoj fazi kad je dodjela koncesije, to je ono što je rekao i kolega Bauk, to je upravni postupak. Prema tome, onog trenutka kad županijska skupština ima prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja po ocjeni određenog radnog tijela, ona de facto mora prihvatiti to, u protivnom krši propise RH. I to je tome činjenica. A sada, u obrazloženju koje je vezano za poništenje koncesije konkretno u Crikvenici, evo na kraju krajeva, to obrazloženje je javno pa svi mogu vidjeti koliko im je šuplje.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Mi smo zakonodavno tijelo i predviđeno je da vjerojatno studiozno u suradnji sa stručnjacima promišljamo i donosimo zakone u interesu ove naše lijepe domovine i našega naroda i svih stanovnika. Nevjerojatno je kako smo od samog početka krenuli iz niskog starta u sprint i žurimo se i pokušavamo ovdje vrlo površno razgovarati o određenim stvarima koje su krucijalne, koje su strateške. Mi smo već imali za ovom saborskom govornicom i u ovoj sabornici raspravu o Zakonu o strancima. Jedan od ključnih zakona koji u demografskom smislu određuje i trasira budućnost naše zemlje. Mi živimo u vrijeme korona krize COVID-a 19, mi smo zemlja koja je izložena migrantskim pritiscima i možemo vrlo lako, vrlo brzo postati hot spot kako se to veli, mi smo zemlja koja nije proglasila svoj gospodarski pojas, nemamo za to snage ili političke volje i evo, već nas sada vladajući pokušavaju uvjeriti da je jako važno da po hitnom postupku donesemo i Zakon o koncesijama. Mi već imamo javnost radi, zakon koji regulira dodjeljivanje koncesija. Ali idemo u izmjene i dopune, idemo ga promijeniti, zašto, zbog toga što tako traži od nas Europska komisija. Znači li to da postojeći zakon ne valja? Ako ne valja, onda ga mi možemo promijeniti sami. Ali ako valja, zašto bi ga mijenjali? S druge pak strane, svjedoci smo činjenice da potom zakonu postojećem recimo, mi trenutno ne znamo tko je vlasnik na desetke tisuća hektara plodne zemlje jer je u aferi Agrokor jedan fond došao u posjed dionica Agrokora i sada raspolaže tom zemljom. I mi sada idemo po naputku Europske komisije usvojiti izmjene i dopune zakona po kojima ćemo mi kao Sabor izgubiti jedan dio suvereniteta i ne možete mi reći da nećemo, radi se o onom djelu u kojemu Hrvatski sabor može reagirati kada je u pitanu povreda gospodarskog interesa RH. Ne samo dakle da je važno da možemo štititi svoje zemlje, svoje vode, svoje šume kad je u pitanju nacionalni, ugroza nacionalnog suvereniteta, kad je u pitanju zdravlje ljudi, kad je u pitanju ekologija. Gospodarstvo je ono što je temelj cijele priče kod nas. Dakle, kome mi idemo pogodovati kad je u pitanju ovog hitno donošenje izmjena i dopuna zakona u jednom čitanju? Kome mi pogodujemo i zbog čega dopuštamo da će po novim izmjenama privremena udruženja, podružnice moći raspolagati našom zemljom? Moći će raspolagati koncesijama i moći će prenositi to na treće. Moći će prenositi na treće i to da nije važno imali taj treći nekakve vezane djelatnosti uz ono čije je koncesionar obvezao sebe kad je uzimao tu koncesiju. Dakle, plus to, na to sve skupa govorimo i o nekakvoj mogućnosti da založno pravo na toj koncesiji bude upotrijebljeno i to založno pravo na pravo, slažem se s tim. Međutim, opet nas uvodi u jednu pravnu nesigurnost i ne znamo, recimo, kada bi se sada dogodila situacija, da se ne složimo s nečim, kada je u pitanju koncesija nad onim što ima trenutni vlasnik Agrokora, da u nekom pravnom sporu nećemo doći u situaciju da dugo vremena raspolažemo s onim što je ustvari krucijalna vrijednost hrvatske države. Pa eto, želim samo na kraju reći da bi volio ipak znati zašto EU komisija traži od nas da po hitnom postupku donesemo te izmjene i dopune i da se pri tome odreknemo dijela suvereniteta. Korupcija je sigurno jedan od bitnih razloga, Hrvatska je u top 5 među korumpiranih zemljama u Europi, ali definitivno, čini mi se da iza toga stoji želja da građani EU mogu jednostavnije, njihovi gospodarski subjekti dolaziti u posjed vrijednih šuma, voda i zemalja u ovoj našoj hrvatskoj državi.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Škoro. Samo jedna, jedno pojašnjenje vezano za pitanje koncesije odnosno vlasništva… Čujemo. Vlasništva zemljišta kojim danas upravlja tvrtka Forte Nova, a do prije nje tvrtka Agrokor.

Dakle zemljište ostaje u vlasništvu RH i danas je, samo su ti ugovori koji su ranije potpisani sa Agrokorom preuzeti i dalje upravljaju Forte Nova tim zemljištem, dakle nije uzeto zemljište, vlasništvo je i dalje RH. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo. U jednom sam se trenutku htio mašiti one [[Upadica: Molim?]] pločice da je povreda Poslovnika, ali hvala vam, dali ste mi odgovor, hvala. Ja nisam ni u jednom trenutku niti pomislio niti mislim niti toliko baš ne poznajem pravo da mi gubimo vlasništvo nad tom zemljom. Jedno je vlasništvo, ali drugo je upravljanje. Dakle, ono čega se ja bojim nije da ćemo mi izgubiti vlasništvo nad onim što je nekada dobila koncesijom korporacija Agrokor, a sada ima ta Forta Nova, nego se bojim činjenica da se u pravnim zavrzlamama, a to se može dogoditi, jednostavno pogubimo i da ne budemo nikada, usuđujem se reći, ponovo u mogućnosti kvalitetno upravljati sa tom imovinom koju sada koristi ta Forta Nova. To je moj strah.

Samo bih htio napomenuti da prilikom davanja pojedinih naših prirodnih bogatstava u koncesiju, treba voditi računa da nakon toga ta bogatstva ostanu stvarno u upotrebi. Naime, maloprije ste spomenuli poljoprivredno zemljište, nemojmo zaboraviti da se kod nas, nakon što se dobije koncesija, dobiva i potpora za to isto zemljište. Međutim, potpora nije vezana za rezultate koji se postignu na tom zemljištu, znači nema tu po toni pšenice potpora ili po nekom drugom proizvodu, nego se radi o tome da se dobiva potpora po hektaru koji je iznajmljen. Znači moram voditi računa o tome da zakon to regulira zajedno sa podzakonskim aktima i aktima koji su vezani za pojedinu koncesiju, da bi vam kasnije stvarno to bogatstvo, naše, prirodno bogatstvo koje smo dali u koncesiju stvarno ostalo u upotrebi. Hvala vam lijepa. Hvala vam na ovoj replici upravo zbog toga što sam pokušao ukazati na činjenicu na koju su već neke kolege ukazale da je i gospodarsko poslovanje i gospodarenje, kako se to u svakom, pa čak i banalnom ugovoru piše, poslovanje pažnjom dobrog gospodara, krucijalno i važno i da moramo ostaviti HS-u mogućnost da i to bude razlog da u datom trenutku može biti predmet rasprave u ovom Saboru i da može biti temelj da se nekome ukine pravo na koncesiju.

Nemate više replika.

Evo, poštovani potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama s konačnim prijedlogom zakona, a temeljen je na europskoj direktivi, odnosno usklađen je s direktivom EU parlamenta i vijeća. Ja neću zalaziti u posebne zakone koje određuju koncesije, nego ću dati svoj kratki osvrt na ovo predloženo. Iz predloženog možemo utvrditi kako ovim usklađivanjem dolazimo do poboljšanog zakona koji je sačuvao sustav koncesioniranja u RH, a ovdje prvenstveno mislim na davanje koncesije u području obrane. Kao lex generalis dobro regulira koncesije i nadam se da će ga i ostale zakoni iz te domene pratiti. Sustav koncesije treba biti učinkovit, stabilan, jasan, ali i transparentan što ovaj zakon mislim da i omogućuje. Koncesija je u stvari, reći ću to, na neki način povlastica za korištenje našeg nacionalnog dobra, za obavljanje gospodarske djelatnosti i ona mora unaprjeđivati javni interes. Zbog toga mislim da je iznimno važan nadzor urednosti provedbe Ugovora o koncesijama kako bi se osiguralo najučinkovitije korištenje javnih sredstava. Nadzor je potrebno vršiti ne samo nad izvršenjem obveza iz ugovora nego još je i važnije u onom dijelu obavljanja djelatnosti bez koncesije, a kako bi spriječili pojavu sive ekonomije, a iz svih rasprava vidimo da svi to želimo u stvari i spriječiti. Postupak koji je određen prije samog ugovora zahtjeva analize, studije opravdanosti i davanja koncesija, a to omogućava uravnotežen sustav između naknade za koncesije i vrijednosti predmeta koncesije. Dodatnim definiranjem što je prihod koncesionara odnosno ostvareni prihod potkoncesionara se pribraja prihodu koncesionara i to čini obračun za naknadu za koncesiju, a krajnji rezultat je povećanje prihoda državnog proračuna, ali i važan prihod jedinica lokalnih i regionalnih samouprava pošto se prihodi od koncesija, kako smo i čuli, dijele između tih proračuna, a sukladno određenim omjerima i pojedinim vrstama koncesija. Bez obzira mislili mi malo ili previše možda u ponekim slučajevima smatram da svako povećanje prihoda državnog, ali i lokalnih uprava i samouprava zasigurno zaslužuje pažnju. Mislim da ćemo se i u budućnosti sretati s novim modelima koncesija, a kako bi kroz njih povećali gospodarske aktivnosti o kojima je danas možda bilo i premalo govora. Za kraj ja još jednom želim naglasiti kako će predložene izmjene i dopune zasigurno unaprijediti naš pravni okvir koncesioniranja i mislim da ovaj zakon kao takav treba iz tog razloga i poduprijeti. Replika?

Moram odmah u startu reći da sam oduševljen vašom maskom, moram vas pohvaliti jer istu takvu masku imaju i osnovnoškolci u Krapinsko-zagorskoj županiji, jednake veličine, dakle svima je jasno da se tamo dogodilo nešto poprilično zabavno, ali nadamo se da će to gospodin župan ako je li neće imati previše posla na izborima unutar svoje stranke, vrlo brzo riješiti. Kad već spominjem moje Zagorje i ono je bogato i geotermalnim izvorima, bogato je toplicama, izvorima pitke vode, bogato je šumama. Varaždinski i Međimurski kraj, govorim o svojoj izbornoj jedinici bogati su šljunkom, dakle podložni su za, jako su pogodni za davanje raznih koncesija za te iskope i tako, ali i tamo naravno ne vlada baš najbolja situacija. U startu želim reći Domovinski pokret jest suglasan sa činjenicom da trebamo imati dobar i kvalitetan zakonski okvir, ali na njega ćemo konstantno imati primjedbe jer je to žene i muži HS i naš posao i naša obaveza. Razumijemo neke stvari koje se vama možda čine smiješnima, znamo mi kada govorimo o rokovima dodjele koncesija da podnositelji zahtjeva duge rokove trajanja imaju u svojim poslovnim planovima. Naravno kad neko sagradi hotel na pomorskom dobru da u hotelijerstvu jest izuzetno dug povrat uloženih sredstava, potpuno su nam jasne koncesije na trajanje od 10 ili 20.g. jel je to jasno nužnost u toj gospodarskoj grani, ali rokovi od 99.g. stvarno su iznimno predugi i predstavljaju stvarno ograničavanje suvereniteta naše domovine. Evo ga, imamo još jedan predmet, a to je jedna gomiletina smeća na ulazu u Varaždin i isto tako radilo se o dodijeli koncesije za gospodarenje otpadom koja, znamo i sami kako je završila odnosno nije još završila i ta ogromna hrpetina smeća iz koje već raste, pa mogu vam slobodno reći i 2-3 metra visoko drveće, još uvijek od tamo ne smije pomaknuti i pitanje je kada će se. Spomenuli smo ovdje i teleoperatere i njihove iznimno visoke profitne stope u Hrvatskoj. Pa eto možda se možemo zapitati tko je izračunao koncesijsku naknadu za telekomunikacijsku djelatnost, pa možda eto neka ta osoba dođe ovdje u HS i objasni nam tu računicu pomoću koje teleoperateri ostvaruju najviše profitne stope od svih zemalja EU na kojima posluju. Još jedna jako bitna stvar drage moje dame i gospodo, a to je sloboda medija. Mediji mogu jako, jako utjecati na kontrolu odnosno nadzor provođenja dodjela koncesijskih ugovora, ali samo u jednom slučaju, kada postoje i kada postaju kao slobodni mediji. Kontrola medijskog tržišta odnosno dodjela koncesija za medijsko djelovanje još je jedan izuzetno jaki način političkog pritiska na slobodu medija. Svima je jasno da ju mogu dobiti isključivo dobri dečki, dobre cure, koji slušaju i koji ne mute vodu. Evo ako oslobodite ili znatno liberalizirate proces dodjele koncesija za medijske usluge prepustit ćete tržišnoj konkurenciji da odluči tko će preživjeti jer naravno tržište će reći tko radi kvalitetno i nastavit će živjeti. Dozvolite da ovdje iznesem i primjer svih programskih stanica Hrvatskoga radija koje sve zajedno imaju gotovo zanemariv postotak slušanosti na teritoriju RH, a eto preživljavaju i isključivo naravno zahvaljujući pretplati koja je još jedan od načina pritiska. Evo ovdje smo danas i potpisali jednu peticiju za jednu baku koja ima iznimno nisku mirovinu, a pretplata joj oduzima 10-tak% te sirotinjske mirovine. Uglavnom i završno, Domovinski pokret neće podržati ove izmjene zakona, ne zato što smo mi, kako bi se to ono po domaći reklo, stalno nešto antiprotivni. Mi želimo da još jednom pogledamo sebi u oči i svi oni koji rade na dodjelama koncesija i naravno tu nešto mute i tu nešto muljaju. Molimo vas da kroz HS i naše zakone pravične i iskrene zakone i mi djelujemo prema ljudima koji dodjeljuju koncesije jer znamo da se mulja, znamo da nije ispravno najčešće. Ne kažem da je u svakom raspisivanju namjere za dodjelu koncesije zločinačka organizacija i da je sve loše, ima tu i sjajnih stvari i naravno, takvi zakoni moraju postojati i moraju biti jer oni su osnova i za našu bolju budućnost i bolju budućnost naše djece i onih kojima ćemo ostaviti ovu nadam se sasvim lijepo i pošteno uređenu republiku, hvala vam najljepša.

Hvala lijepo. Evo očekivao sam da će na kraju ili prije kraja, a očekujem, evo vidimo da će biti na kraju u ime predlagatelja, državni tajnik, povući ovaj prijedlog jer ovaj prijedlog je besmislen, kolegice i kolege, ne smijemo i nemamo pravo i nemamo mandat da razvlastimo ovaj Sabor i zbog budućih, mi smo ovdje privremeno, mi smo ovdje mandatno, u ovome mandatu, dokle će trajati, ne znam ima li još uvijek većina ili je dio u zatvoru ali znam da nemamo pravo razvlastiti Sabor. To nemamo pravo. Mi nemamo pravo kod važni pitanja razvlastiti sami sebe. To mi nemamo pravo. O koncesijama kad govorimo, spominjani su teleoperateri, rekao sam u telekomunikacijama, teleoperateri imaju najveću dobit u Europi, ne samo u EU, u RH, najveću maržu, 42% a u EU je prosjek 20%, to sve na štetu lokalnih zajednica i naših građana. Od koncesija ćemo imati oko 0,5% ove godine umjesto da imamo 30% BDP-a, mi imamo 0,5%. zato imamo 6% BDP-a od naših iseljenih Hrvata. Zato šta naše prirodne resurse ne koristimo kako trebamo i ne daju se koncesije na način kako bi se trebale davat. U mojoj županiji su koalicije, koalicije na vlasti Ž. Keruma, HGS i HDZ su zbog Bena, njihova koalicija je Bene, to je plaža u Splitu, to svak zna. Pa zna se zbog čega je Ževrnja otišao, pa to se sve zna ali koliko toga ima, 0,3% ove godine, 4 će biti od koncesija, pomorskoga dobra, od telekomunikacija, najprije su nam opljačkali telekomunikacije pa je Mudrinić postao gazda, boss. Pa to su naši ljudi plaćali, vi stariji, moj ćaća, platio da ide preko njegove njive kabel i sad su vlasnici strani teleoperateri toga, infrastrukture. Ma vidite, molim vas. I sad nekakva direktiva EU-a, nekog činovnika mora nas natjerati da mi sebe razvlastimo. Pa čemu Sabor?

Pa kako vi možete doć pred birače? Pa pogledajte šta vam rade teleoperateri u vašim gradovima, evo vidim gradonačelnik Varaždina, vidim tu, pa ja sam dao zakon, evo i sad su u proceduri, da teleoperateri se ponašaju u Hrvatskoj kao u svojim državama odakle dolaze, da moraju imat građevinsku dozvolu za postavljanje baznih stanica. Ali ovo je priprema. Ovaj je zakon priprema. Nije ovo protiv tehnologije nit sam ja zatucan šta je prethodnik rekao, dapače, svi imamo mobitele ali ovo je priprema, ova koncesija nije samo što se tiče voda, svih tih naših resursa koje imamo, pomorskoga dobra, ovo je priprema jer trebat će puno više baznih stanica i za postavljanje 5G mreže, to trebamo otvoreno reći, ja ću to sad na kraju reći a vi to dobro znate, koncesija za 5G mrežu dok zdravstveni učinci još nisu poznati. Pa ja postavljam pitanje, ja sam za razvojnu tehnologiju. Zašto u Bruxellesu je moratorij na postavljanje 5G mreže? U Ženevi? U drugim brojnim gradovima, Bavarska. Zašto?

Zašto tu nisu bitni zdravstveni učinci? Zašto mi kao Hrvatski sabor ne bi vidjeli učinke elektromagnetskog zračenja na zdravlje naših ljudi a ne postavljaju na dječje vrtiće, u središta gradova, na bolnice, di im god padne bazne stanice ali ne mogu u državama odakle dolaze to napravit. Zato je u Hrvatskoj T-COM, Deutsche Telekom zarađuje 42% marže a u Europi gdje posluju 20%, muzu novac iz džepova naših građana, preko naše infrastrukture i zato imamo 6% BDP-a jer smo tako potjerali naše mlade vanka, 20 milijardi kuna.

Zahvaljujem se potpredsjedniče. Dakle, iskoristi ću ovaj dio završne riječi da predstavim konkretne amandmane na ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama. Napominjem još jednom da zaista smatramo da se zakon mogao odnosno prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona uputiti u redovnu proceduru iz razloga što smo mogli iskoristiti ovaj moment da ukupno poboljšamo Zakon o koncesijama, da zaštitimo javna dobra ali isto tako da osiguramo da lokalne zajednice koje daju svoje resurse koncesionarima, daju to onda i samo onda ako zaista imaju i društvenu i ekonomsku korist od toga. Isto tako saziv sabora koji je donosio Zakon o koncesiji prije nekoliko godina propustio je da definira mogućnost davanja prioritetnim, prioritetnih koncesija onim društvenim skupinama koje su nam osobito važne. Ja sam tada kao aktivistkinja, aktivistica predlagala da se kao za prioritetne koncesije definiraju i one koncesije koje se daju društvenim poduzećima. Na taj način mogli smo favorizirati društveno poduzeće znači ono koje imaju koje daju osobitu društvenu korist, dakle oni koji se bave društvenim poduzetništvom gdje smo mogli to tako prioritetne koncesije davat primjerice zadrugama, pa bi recimo naši mladi ribari koji imaju zadrugu na otocima mogli dobiti prioritetno, a isto tako tražili smo to za druge vrste društvenih poduzeća, nažalost to se nije prepoznalo i zapravo je cijeli Zakon o koncesijama bio napravljen na kraju tako da pogoduje interesima krupnog, krupnog kapitala i to je slučaj i sa ovim izmjenama i dopunama. Međutim, ono što dajemo kao amandmane je kao prvo tražimo da se u Članku 8., dakle iza riječi „izgradnje upravljanja transportnim sustavom plina“ dakle tamo gdje se nabrajaju osnovna strateška infrastruktura doda i uz infrastrukturu za proizvodnju električne energije iz fosilnih goriva i izgradnja i upravljanje postrojenjima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Jasno je zašto je to bitno već sam objašnjavala prethodno. Naime, to je i sukladno Europskom zelenom planu i planu Vlade RH za povećanje udjela obnovljivih izvora energije u cilju ostvarenja veće energetske neovisnosti RH, ali i smanjenja negativnih utjecaja fosilnih goriva na klimatske promjene. Nadalje, dakle tražimo da se u razlozima za izmjenu ugovora o koncesiji doda i razlog ako nisu ispunjeni uvjeti iz Članka 66. stavka 2. Naime, tražimo da u Članku 66. stavku 2. se predlaže da prijenos ugovora o koncesiji ne smije umanjiti kvalitetu i narušiti kontinuitet provedbe ugovora o koncesiji, to stoji, ali šta se događa s time ako se taj uvjet ne ispuni, mačku o rep.

Isto tako tražimo naravno da se u Članku 62. stavak, stavku 1. doda gospodarski interes RH kao legitimni cilj zbog kojeg se može izmijeniti ugovor o koncesiji te isto tako tražimo da se založno pravo od strane financijskih institucija ne može zasnovati na dobrima definiranima Člankom 52. stavkom 1. Ustava RH. Naime, založno pravo na pravo na koncesiju od strane financijskih institucija znamo da može imati štetne posljedice za interese zaštite javnih dobara Hrvatske poput pomorskih dobra, poljoprivrednog zemljišta, ključne infrastrukture. Stavkom 52. definirana su javna dobra koja su pod osobitom zaštitom RH i smatramo da ovaj zakon treba onemogućiti stavljanje založnog prava od strane financijskih institucija na mogućnost i od 30 godina i dulje, dakle na nešto što smatramo javnim dobrima od osobite zaštite za RH tako i osobitog interesa za RH. Izvolite. bez retorike, samo ću naglasiti ovaj dio koji smo ovdje vidjeli kao važan amandman zašto ćemo inzistirati znači da se ubaci gospodarska djelatnost odnosno privredna djelatnost jer ne smatramo da je istinito ono što su rekli iz HDZ-a da je opravdano da se tako nešto izbaci jer mi gubimo ovdje pravo da se sabor na neki način odredi prema nepovoljnim gospodarskim [[Upadica: Hvala.]] potezima. I na kraju završnu riječ u ime predlagatelja ima državni tajnik gospodin Zdravko Zrinušić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući Hrvatskoga sabora. Završno bi htio se kratko samo se osvrnuti na raspravu koja je provedena u svezi ovog prijedloga izmjene zakona i zahvaliti na uistinu po meni vrlo konstruktivnoj, kvalitetnoj pa u jednom dijelu i kritičnoj raspravi što se naravno i očekuje u svakom ovaj prijedlogu zakona koji se stavlja pred ovaj visoki dom. Ono što smo već dobili kroz amandmane itd. sigurno ćemo pozorno razmotriti, u tom smislu bi ponovio ono što smo i rekli tijekom ovaj izlaganja odnosno rasprave vezano i za amandman u smislu gospodarskog interesa kad uvažena zastupnica Benčić to prezentirala i sada na kraju kroz podnijeti amandman, želio bi samo skrenuti pozornost da vezano za ugovore u smislu izmjena tih ugovora ova norma iz Članka 62. se odnosi, a u pogledu prestanka koncesije ili raskida ugovora koncesije i zbog javnog interesa izričito izrijekom pa u tom smislu i za uvaženog zastupnika Bulja samo ovaj kratko bi želio reći da Hrvatski sabor ima apsolutnu polugu u tome dijelu u smislu da koncesija prestaje izričito u Članku 70. se navodi raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa, a u Članku 72. ako Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtjeva javni interes. Tako da smo mišljenja da ova norma u potpunosti pokriva ovaj dio djelovanja Hrvatskoga sabora u smislu donošenja odgovarajućih odluka. Na kraju krajeva i u Članku 62. ostala je ona treća točka da može i u drugim slučajevima koji se određuju posebnim zakonima. Evo, u tom smislu hvala još jedanput na vašem, vašoj raspravi, amandmane ćemo naravno razmotriti kada dođe vrijeme za glasovanje i isto prezentirati. Ostanite ovdje imate tri replike. Državni tajniče, ne možete uvjeriti javnost, a poglavito nas saborske zastupnike da ne skidate prava tj. ukidate pravo, smanjujete mogućnost da HS da utječe na koncesije, mi to nemamo pravo. 62. članak, st. 2. se briše u vašem prijedlogu, mi smo dali taj amandman. Dao sam taj amandman i očekujem da ćete ga vi uvažiti. Ali ako ga vi ne uvažite jel vi očito ne smite zbog toga što ste poslani od Vlade koja sluša činovnike iz Bruxellesa i poštiva te direktive koje nam čak niste ni dostavili u materijalu, a pozivate se na nju. Ja pozivam saborske zastupnike, ima li netko pravo da nam ukida naša prava? Ako sami sebi ukidamo prava onda smo ovaj Sabor doslovno nema više nikakvog smisla. Ja ću samo ponoviti jer pretpostavljam da ćemo kroz ponavljanje i doći do suštine u smislu norme. Podsjećam, Europska komisija je izričito napisala da je ovakva općenita definicija o točki 2. kršenje čl. 42. direktive u kontekstu izmjena koncesijskog ugovora.

Dobro. Voljeli bismo da taj papir s kojeg čitate možda dobijemo ako imate još šire odgovor EU odnosno tu notu EU koju smo mi tražili da dobijemo ako možda imate među tim papirima, proslijedite nam molim vas. A ovo što ste odgovorili znači ta gospodarska djelatnost je na neki način osigurana jel privredna djelatnost je osigurana nekim drugim mehanizmima u tom zakonu, zašto onda izrijekom ne bismo naveli pored ekoloških i nacionalne sigurnosti i drugih eksplicitno navedenih momenata u kojem Sabor može reagirati, zašto ne bismo naveli i da je moguće reagirati u slučaju povrijeđenog interesa privredne djelatnosti? Nemam ovdje to od Europske komisije, samo moji šalabahteri koje sam sebi skicirao u kontekstu rasprave. Dakle, gospodarski interes stvar je definicije određivanja što je gospodarski interes. Ok, gospodarski interes, ali što? Zato mi se čini prikladno opet komentirati u kontekstu ovih normi koje se odnose na prestanak koncesije u smislu javnog interesa koji obuhvaća na kraju krajeva i gospodarski interes. Slažem se s vama ako je potrebno treba razmisliti i o kvaliteti same norme, ali ako kažemo samo gospodarski interes, sve je gospodarski interes, može biti i financijski, a može i nešto drugo, može biti strateški, može biti dakle u kontekstu izmjena ugovora o koncesiji ova norma koja je, ali u kontekstu prestanka, ako HS svojom odlukom kaže da to nije javni interes ta koncesija prestaje. Ja bih još jedanput apelirao da se malo razmisli o čl. 11. prijedloga zakona, a odnosi se na čl. 6. Zakona o koncesijama u kojem se govori o prijenosu prava na treću osobu. Naime, cilj je da se državnom imovinom upravlja transparentno, pravedno i da to bude u interesu RH. Ukoliko je koncesionar izgubio pravo na koncesiju, smatram da treba da se ponovo raspiše novi natječaj za koncesiju. Na taj način ukoliko se prenosi koncesija na treću osobu, otvara se prostor da ona osoba pravna osoba i fizička osoba koja prije koncesiju nije mogla dobiti da je zapravo dobije na … način zapravo nepravedno što nije dobro za našu državu.

I jasno je i razumljivo da treba biti nacionalni interes odnosno interes RH, a transparentno je samo po sebi je nečem čemu se treba težiti, pa tako i transparentnost same norme u pojedinim propisima koje ne bi trebale dozvoljavati odnosno trebale bi onemogućavati bilo kakve malverzacije.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li državni tajnik gospodin Marko Šiljeg govoriti u ime predlagatelja? Izvolite.

Proglašenjem Parka prirode „Dinara“ osigurati će se očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti ovog područja, bogata georaznolikost divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupna raznolikost prirodnih staništa na tom području. Parkom prirode predlaže se proglasiti masiv Dinare. Dinara i to hrvatski dio Troglava i Kamešnice, izvorišni dio i gornji rijeke Cetine te krška polja hrvatačko, paško i vručko uz Cetinu, a tim režimom zaštite sačuvat će se iznimne i višestruke prirodne vrijednosti s vrijednim ekološkim obilježjima naglašenim krajobraznim i kulturno povijesnim vrijednostima uz dopuštanje obavljanja određenih djelatnosti i radnji u mjeri u kojoj se neće ugroziti bitna obilježja i uloga ovog prostora. Donošenjem prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode Dinara u budućnosti će se pobliže urediti zaštita, unaprjeđenje i korištenje, te način upravljanja tim zaštićenim područjima. Također predviđeno je i osnivanje javne ustanove za upravljanje Parkom prirode Dinara u roku od 1.g. Time će se osigurati adekvatno upravljanje u svrhu zaštite i očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, provođenje Zakona o zaštiti prirode, te osigurati neposredni nadzor parka prirode. Predloženi Park prirode Dinara prostirao bi se na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije čime bi to bilo drugo po površini najveće zaštićeno područje nakon proglašenja Parka prirode Velebit.

Svi gradovi i općine sudjelovali su u procesu pripreme, a proveden je i javni uvid od 8. svibnja do 6. lipnja 2020.g., te je održano i javno izlaganje 22. svibnja 2020.g. u Kninu. Bioraznolikost i usluge koje nam zdravi eko sustavi pružaju neophodni za bolju kvalitetu života ima izravan utjecaj na zdravlje ljudi dok istovremeno pružaju i priliku za održivim ekonomskim razvojem. Situacija u kojoj se sada nalazimo najbolji je pokazatelj o važnosti očuvanja naših prirodnih resursa. Želimo istaknuti da EU bira zeleni oporavak od covid-19 krize poštujući sve odredbe Europskog zelenog plana kojim očuvanje biološke raznolikosti čini jedan od ključnih stupova. Dodatno, pokazatelj važnosti ove teme i prijedloga za donošenje zakona jeste i to da se u nadolazećoj godini usvajaju novi ambiciozni globalni ciljevi očuvanja biološke raznolikosti gdje znanstvena zajednica ukazuje da jedini dugoročni opstanak društva iziskuje transformacijsku promjenu u odnosu na očuvanje i korištenje prirode. Stoga je naša obaveza stvoriti sve preduvjete da održimo povezanost s prirodom i negativni utjecaj čovjeka svedemo na najmanju moguću mjeru. Jedan od načina je upravo uspostava velikih zaštićenih područja što osigurava stabilnost eko sustava i stabilnost klime. Također osnivanjem javne ustanove za upravljanje Parkom prirode Dinara osigurati će se i neposredni nadzor na terenu uspostavom službe nadzora čime bi se podigla razina sigurnosti dinarskog masiva, tu prije svega mislimo na povećane opasnosti od požara i drugih elementarnih nepogoda. Hvala vam lijepo.

Hvala lijepo. Kao zastupnik koji je rođen i živi u Cetinskom kraju moram kazati da mi je nejasno kako je ministar ugroze okoliša i gospodarstva išao prevariti sve ljude. Veselimo se i veselili smo se kad smo čuli da će se proglasiti Park prirode Dinara. Međutim, u isto vrijeme raspisana koncesija za istraživanje ugljikovodika tj. bušenje Dinare koje će vršiti naravno strani investitori na ovome području. Pitam vas uvaženi tajniče, dal je to smisao Parka prirode Dinara il je ovo bilo također kukavičje jaje da se zaštite projekti jel nije ucrtana hidro ova Peruča, da se i dalje imate u namjeru veliki projekat bivše ministrice Burić termoelektranu Peruču gdje plinovod još uvijek vodi od Koprivna do Peruče, pa možete li mi odgovorit zbog čega ste izbjegli [[Upadica: Vrijeme]] ucrtati [[Upadica: Fala]] jezero Peruča u, u park prirode? Uvaženi zastupniče Bulj, prije svega meni je drago čuti da u svom uvodnom izlaganju ste pozdravili osnivanje odnosno uspostavu Parka prirode Dinara. Naime, šta slijedi proglašenju parka? Slijede izrada prostornih planova posebnih obilježja, znači gdje će se jasno utvrditi i područja u kojima se gospodarske aktivnosti mogu provoditi. Od ugljikovodika ne treba strahovati jer niti jedno od zacrtanih predloženih eksploatacijskih polja i za istraživanja, a posebno ne za eksploataciju ugljikovodika ne nalazi se na teritoriju budućeg Parka prirode Dinara.

Naravno da podržavam svaku zaštitu prirode i okoliša, tako i donošenje ovog zakona. Međutim, unazad nekoliko godina postoji jedna slična inicijativa za proglašenje ili zaštitu Regionalnog parka Hrvatskog zagorja, mislim da ste s njom upoznati. Naime, od kojih 5000 biljnih vrsta koje rastu u Hrvatskoj, na tom području ih je 1200. Također tu postoji geološka značajka Gaveznice, jedini sačuvani fosilni vulkan u RH.

Kao što sam rekao i u prethodnom odgovoru, sva zaštićena područja u RH proizlaze iz stručne podloge koji radi Hrvatski zavod za zaštitu okoliša i prirode, tako da ovaj mi smo svjesni naravno i bogatstava, prirodnih bogatstava koje karakteriziraju sjeverni i sjeverozapadni dio naše domovine, tome u prilog govori i činjenica da smo nedavno imali proglašenje Regionalnog parka Mura – Drava ovaj zbog opravdanih bogatstava odnosno dovoljnih argumenata, tako da i ova situacija o kojoj vi govorite o novom zaštićenom području svakako da naš zavod kao i u ovim slučajevima će naravno i na inicijativu vas kao saborskog zastupnika i lokalne i regionalne samouprave razmotriti ovaj prijedlog i ukoliko oni elementi koji su nužni za proglašenje budu zadovoljeni nemamo ništa protiv da uđemo i u tu proceduru. Uvaženi državni tajniče, mi uopće ne dvojimo o tome da je potrebno definirati i imati još jedan novi park prirode iz jednostavnog razloga što mislimo da je to iskorak i da je to dobro, da sve ono kad je bilo, kad su naši sugrađani koji se nalaze na području parka prirode govorili o tome da su u rezervatima da se pokazalo da biti u parku prirode ima svoje prednosti i za naše sugrađane i za sve ostalo, ali ono što bi bilo dobro i vi ste u uvodnom izlaganju naveli koje su to jedinice lokalne samouprave govorile o granicama. Ja ću to i u ime kluba naglasiti, ali još jedanput naglašavam, do drugo čitanje dajte malo obrazloženje i cijeli prijedlog podkrijepite stvarno da znamo koje su to jedinice lokalne samouprave pogotovo će osjetljivo će biti tamo gdje će ići granica pa će biti građevinsko područje djelomično u parku prirode, a djelomično na području jedinica lokalne samouprave. Vodite o tome računa da nam se ne pokradu greške iz nekih drugih granica nekih drugih [[Upadica: Prošli ste vrijeme, vrijeme.]] parkova prirode. Uvažena zastupnice svakako pozdravljam i vaš prijedlog kažem u svom uvodnom izlaganju rekao sam koje su jedinice lokalne samouprave obuhvaćene, one su poznate. Što se tiče preciznih granica kojima će biti određen Park prirode Dinare svakako da će one biti i precizno i utvrđene kroz prostorni plan područja posebnih obilježja, ali ne vidim nikakav razlog da već i u fazi iskomuniciramo možda intenzivnije i u preciznijoj mjeri informacije koje su predmet vašeg interesa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti, nemate više replika izvolite, nemate više replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, i sad, a da, izvolite gospodine Benčić ispred Odbora za zaštitu okoliša i prirode ne? Neću čitati vam čitavo izvješće, ono je dostupno naravno na stranicama odbora, ali ću naglasiti nekoliko stvari koje su se istaknule u raspravi i od značaja su možda za našu raspravu danas popodne ovo prijedloga zakona.

Dakle, u raspravi smo problematizirali pitanje sjedišta javne ustanove za upravljanje Parkom prirode Dinara budući da se to zaštićeno područje prostire na području dvije županije Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske te je izraženo mišljenje kako bi pri izboru sjedišta javne ustanove trebalo uzeti u obzir da ona može biti značajan čimbenik poticanja razvoja manjih mjesta poput Kijeva ili Vrlike. Ocijenjeno je znači na kraju kako bi se pri donošenju odluke o izboru trebalo voditi kriterijima doprinosu razvoja tog područja, zapošljavanju i ostanku stanovništva na području parka prirode. Isto tako postavljeno je pitanje da li je dozvoljena gospodarska djelatnost na ovom području bila ključna da se predloži zaštita ovog područja u kategoriji parka prirode, a ne u kategoriji nacionalnog parka.

dapače mislim da se ta tema itekako može nadovezat na mog poštovanog prethodnika ratnog heroja Mlinarića. Govorit ću vam o tragediji i drami nezaposlenih pred otpustom otpuštenih radnika Rafinerije Sisak s kojima sam imao priliku nekoliko dana razgovarati nedavno. Upoznat sam sa njihovim problemima u velikoj mjeri, sa dramom sa kojom se suočavaju, životnom dramom, a dovedeni su u tu dramu ne svojom krivnjom zapravo jednim kriminalom, mega kriminalom, korupcijom, nebrigom i nezaštitom hrvatskih nacionalnih interesa. Kronologija kriminalne prodaje INA-e znadete, o tome nemamo što dodat, osim podsjetiti se tugom i sa očajom da smo najveći dio tih dionica, presudnih upravo prodali mi hrvatski branitelji iz Fonda hrvatskih branitelja 2008. g. na kriminalni poticaj bivšeg, isto tako kriminalnog premijera Sanadera uz potporu njegovih, njegove tadašnje ministrice Jadranke Kosor, koji su digli ruku, sramotno digli ruku, da li su bili izmanipulirani, da li nisu, da li je netko dobio korist od toga i kakvu korist, to možemo samo nagađati jer institucije naše države to još nisu u cijelosti istražile i prodale su presudnih 7% dionica, što je dovelo strateškog partnera, tadašnje hrvatske države, INA-i, Mađare, MOL-a u posjed 49 i nešto posto, a već tad su praktično imali upravljanje nad INA-om i od tog doba praktično postaje, od 2009., epilog imamo pravni osudu Sanadera, Hernadi znamo di je, šta je, ali faktično, do tog doba 800, 900, 900 ljudi je u Rafineriji Sisak mirno radilo, zarađivalo za kruh sebi i svojoj obitelji. Od tog, prerađivali su oko 5 tona, 5 milijuna tona nafte, što domaće, slatke, što teške iz Bijelih noći koju je također, na kriminalni način prodano tko zna za kolike novce, ništa od toga ne znamo danas mi Hrvati, pod kojim uvjetima je praktično nemjerljivo bogatstvo iz Bijelih noći nalazište nafte koje smo mi imali u svojem potpunom vlasništvu, prodano, dano nazad u Rusiji, i kad smo prestali prerađivati, zapravo tu naftu kombiniranu, 1.9.2019. g. stvari su počele intenzivno, intenzivno propadati, a tome je još pridonijeli nekoliko objektivnih okolnosti, naime, malo se znade da je INA pretrpjela napad, cyber napad, a još više, korona kriza je učinila sve i 297 radnika je praktično dovedeno u priliku da ostane bez egzistencije. I sada mi znademo ovaj kratak opis, o tome bi se moglo puno, puno dulje, sada imamo pred sobom, 47 ljudi je kako tako interno zbrinuto, imamo pred sobom jedan problem, 187 ljudi za koje ti praktično predstavnici govore i oni sami da bi najbolje bilo, i to mi s govornice Hrvatskoga sabora sada predlažemo, da se mladi ljudi, koji imaju iskustva ostave na radnom mjestu, da se zaštite, pošto poto jer dolazi bioenergija, dolazi industrijski centar će se raditi na tom mjestu, zatim da se stariji zbrinu, kako može kroz otpremnine, itd. Također, da se potiče Ministarstvo poljoprivrede da potakne certifikate za sadnju i sjetvu i berbe tog ... [[Govornik se ne razumije.]] koji će biti ovdje u budućnosti predviđen za proizvodnju etanola, a najvažnije zapravo zbunjuje da ministar Ćorić jučer, prekjučer kaže ovdje da oni ne mogu ništa utjecati, da nemaju nikakav utjecaj, a zamislite, imaju 3 člana uprave i imaju 44% hrvatska Vlada u udjelu vlasništva [[Upadica: Vrijeme nažalost.]] pa ministre Ćoriću, molimo vas, dajte otkaz prvo članovima uprave, [[Upadica: Hvala.]] hrvatske, predstavnika u upravi MOL-a [[Upadica: G. Sačić.]] a taj novac onda dademo našim radnicima da ih brinemo kako treba [[Upadica: G. Sačić, hvala lijepa.]] koliko toliko. Hvala lijepa.

Izvolite.

Poštovani g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Jučer su gradonačelnici svih 10 istarskih gradova uz župana Istarske županije uputili još jedan pisani apel na adrese Vlada Republike Austrije i Republike Slovenije, kojim traže da se obzirom na kontinuirano dobru i stabilnu epidemiološku sliku u Istarskoj županiji razmotri mogućnost da se aktualni vrlo restriktivni epidemiološki režim prema Hrvatskoj revidira na način da se mjere provede selektivno, na razini regija, odnosno županija, a ne zemlje u cjelini. Pozivam stoga i ovim putem Vladu RH da iskoristi sve raspoložive diplomatske kanale kojima će pomoći ovoj inicijativi. Pred nama je, naime, još uvijek vrijeme kada se u nekim normalnijim okolnostima prije epidemije Covida-19 odvijala vrlo uspješna turistička sezona. Pokazatelji govore kako interes za turističkim dolascima iz spomenutih, ali i drugih zemalja postoji i dalje. Taj eventualni turistički promet u postsezoni značio bi, naravno, dodatne prihode. Kad govorimo o turizmu, prilika je ovo da se kratko osvrnem i na turističku sezonu koja je sada već za nama. Unatoč mnogih otegotnim okolnostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa i prvotnim vrlo pesimističkim prognozama, ipak smo svjedočili relativno dobroj i uspješnoj turističkoj sezoni. Posebice se to odnosi na srpanj i prvu polovicu kolovoza nakon čega su uslijedile restriktivne mjere prema Hrvatskoj od strane nama turistički važnih zemalja. Razlozi tome su više-manje poznati i u njih neću ovdje previše ulaziti. Želim samo naglasiti da na pogoršanje epidemiološke slike u Hrvatskoj tijekom ljeta nije utjecao turizam, nisu nam turisti donijeli virus već je na to utjecalo neodgovorno ponašanje pojedinaca, a onda i nedonošenje nekih odluka i mjera koje su trebale biti poduzete. Nadam se samo da će nam to svima biti dobra škola za idući put, zlu ne trebalo. U kontekstu osvrta na turističku sezonu, svakako treba uputiti veliku zahvalu i čestitke svim turističkim djelatnicima koji su na svojim leđima iznijeli ovu tešku i zahtjevnu sezonu. Zato po meni i nije smio doći u pitanje ni nastavak mjera za oporavak gospodarstva, u ovom slučaju i u turističkom sektoru kojeg je Vlada nedavno najavila. Riječ je o vrlo važnoj kariki zadržavanja radnih mjesta i opstojnosti poduzeća a iskreno se nadam da je najava produžetka trajanja mjera do kraja godine, samo tehničko pitanje te da će se mjere produžiti i do početka sezone iduće godine. No, turistički sektor čiji prihodi podsjećam, čine iznimno važnih 20-ak posto hrvatskog BDP-a a koji je i najbolji izvozni kanal nacionalnog gospodarstva, treba i dodatnu podršku države želimo li naravno da hrvatski turizam i u narednoj sezoni, u narednim godinama bude uspješan i konkurentan te na taj način doprinosi značajnim prihodima u realnom sektoru i javnim proračunima na svim razinama. Prije svega, istaknut ću problem velikog fiskalnog i parafiskalnog opterećenja koji hrvatsku turističku branšu već godinama stavlja u nepovoljan položaj u odnosu n konkurenciju iz drugih turističkih zemalja. Apeliram stoga na hrvatsku Vladu da pokaže dobru volju i razumijevanje te da poduzme konkretne korake u pravcu fiskalnog i parafiskalnog rasterećenja. I na kraju, ono što hrvatski turizam svakako treba je i nova Strategija razvoja turizma. Ona jest u izradi i sada je prigoda da se definiraju neki novi pravci i okviri razvoja turizma te da se riješe neka ključna pitanja. U sklopu strategije svakako će se trebati fokusirati na održivi turizam i redefiniranje ukupne turističke ponude uz suglasnost svih ključnih dionika. No ono što je po meni najvažnije, da na koncu ne dobijemo samo dokument u kojem će puno toga lijepo i zvučno biti napisano već da to bude realna i pravedna strateška platforma.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Danas bi željela upozoriti na važnost realizacije jednog velikog i strateški važnog projekta za Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju ali i projekta od velike važnosti za cijelu državu a to je izgradnja brze pruge Čakovec-Varaždin-Lepoglava-Zabok-Zagreb. Mislim da će vas sve zanimati jedan podatak a to je da se danas autocestom od Varaždina do Zagreba možete dovesti za 50 minuta, a željeznicom od tog istog Varaždina do Zagreba vozit ćete se 2,5 sata. U svijetu danas je željeznica najbolje prijevozno sredstvo, najjednostavnije, najjeftinije, ekološki daleko najprihvatljivije. Brojne su države a posebno države EU-a to davno prepoznale i investirale upravo u željezničku infrastrukturu. Hrvatska nažalost to još uvijek nije prepoznala i mi smo i mi smo u komparaciji sa državama EU-a ali nažalost i u komparacijama sa državama u regiji na dnu po svim statistikama kako od putničkog tako i u teretnom željezničkom prometu. Ovdje je iznimno važno da su i država i resorno ministarstvo, a na zahtjev i inicijativu Narodne stranke – Reformisti prepoznali ovaj pravac i stavili ga u strategiju, nažalost on je u prošlom mandatu bio u velikoj mjeri usporavan međutim sada je zaista došao trenutak da se on realizira.

Dakle projekt brze pruge koji se zove Lepoglavska spojnica a govorimo zapravo o gradnji i modernizaciji željezničke pruge od Čakovca i Varaždina do Zagreba čime bismo Varaždin doveli na 40 min do Zagreba a Čakovec na 50 min do Zagreba. Što osim ove vremenske razlike to znači za sjevernu regiju a posebno za Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju? Trenutno 4000 ljudi iz Varaždinske i Međimurske županije dnevno migrira u Zagreb. Tu su radnici, tu su studenti, dakle ta pruga je za mobilnost svog našeg stanovništva iznimno važna. Kada govorimo o gospodarstvu, tada govorimo o pojeftinjenju troškova transporta radne snage kao i o velikom potencijalu otvaranja novih radnih mjesta. Tome u prilog najbolje govori činjenica da su danas Varaždinska i Međimurska županija predvodnice u izvozu RH, evo malo brojki, dakle danas ove dvije županije zajedno imaju 6,8% udjela u stanovništvu RH, dok istovremeno imaju duplo odnosno 11,6% udjela u izvozu RH. Dodatni razlozi za realizaciju ovog projekta su svakako činjenica da ekonomski pokazatelji jasno govore da svaka uložena kuna u funkcioniranje željezničkog prometa donosi 4 kune u ekonomiju kroz izravne i neizravne efekte. Osim svega navedenog, ova pruga je i nacionalni interes jer bi ovaj pravac povezao srednju Europu odnosno Beč, Prag, Budimpeštu sa RH, tako bismo primjerice ovom prugom doveli Zagreb do Beča dakle nekakvih 3 sata i 20 minuta. Ali ključno je a bismo mi povezali i srednju Europu sa našom najvećom i najvažnijom lukom a to je luka Rijeka. E sad ovdje dolazimo do jednog ozbiljnog problema a to je činjenica da Slovenija već godinama usporava ovaj projekt, opstruira na sve moguće načine jer je naravno njima interes da štite svoju luku Kopar, zbog toga bi realizacija ovog projekta bila iznimno važna za Hrvatsku, za luku Rijeka, za povezivanje, strateški važan iskorak i važan iskorak za naše gospodarstvo. I ključno, EU itekako ulaže dakle u jeftina, učinkovita i ekološki prihvatljiva rješenja i zbog toga se ovaj projekt može financirati i sa 85% europskog novca. Zaključno, ovaj projekt imat će snažan utjecaj na gospodarstvo, turizam ali i na naš ključni problem, to je problem demografije. Ljudi naime ostaju u državama i županijama u kojima je kvaliteta života veža. Kvaliteta života prije svega podrazumijeva dostupnost radnih mjesta i naravno primjerenu plaću, ali i dostupnost i uređenost škola, vrtića, sveučilišta, jednosmjensku nastavu, besplatan prijevoz učenika i cijeli niz drugih sadržaja koje smo primjerice u Varaždinskoj županiji osigurali i zbog toga bez obzira na činjenicu što smo mi vrlo blizu Sloveniji i Austriji mi imamo jednu od najmanjih stopa iseljavanja u Hrvatskoj. Uz sve navedeno iznimno je važno i prometna povezanost i zbog toga od ove Vlade očekujem da uloži sve napore i angažira sve resurse da ovaj projekt pripremimo prije početka nove omotnice 2021.-2027. kako bi on krenuo u realizaciju, a što je bio jedan od ključnih uvjeta za podršku Reformista ovoj Vladi.

Izvolite.

Mislimo da je danas baš jedan zgodan dan da malo progovorimo o stanju u pravosuđu u RH. Hrvatska, a to nije niti novost niti tajna ima ozbiljan problem s pravosuđem, kako s njegovim funkcioniranjem tako i s dojmom koji građani o njemu imaju. A iz tog dojma proizlazi i povjerenje odnosno nepovjerenje u pravosuđe vlastite države, a to povjerenje kod nas je katastrofalno. Prema redovitom godišnjem istraživanju Europske komisije o stanju pravosuđa zemalja članica, mi smo i ove godine najgori kada je u pitanju dojam koji građani imaju o nezavisnosti pravosuđa. Nismo ni među lošima, nismo ni među najgorima, mi smo baš najgori, zadnji u EU. Naši građani ne vjeruju svom pravosuđu i to je naprosto jednostavno tako. Istovremeno drugi smo po redu u Uniji, odmah iza naših susjeda Slovenaca po broju sudaca na 100.000 stanovnika, po trošku pravosuđa u dijelu BDP-a smo treći u Dakle imamo najviše sudaca, trošimo najviše, a povjerenje nam je na samom dnu. Iz godine u godinu situacija je ista, a u takvim situacijama znamo da i kada stojimo na mjestu mi zapravo nazadujemo jer svi oko nas idu naprijed. I onda naš Vrhovni sud, jučer smo imali prilike to vidjeti, opet donese jednu od odluka zbog čega se svi zajedno pitamo kud ide sav taj novac i što rade svi ti suci? Odluka Vrhovnog suda kojim je smanjio zatvorsku kaznu zlostavljaču djeteta osuđenom za 11 kaznenih djela, zato što je izrazio žaljenje je još jedna korak dublje u kaljužu u koju se zakopava hrvatsko pravosuđe. Posebno je skandalozno obrazloženje odluke u kojoj među ostalim piše da se kazna smanjuje zato što je pretežito riječ o kaznenim djelima kojima se izravno ne napada spolni integritet djece. Neću pročitati ono što je pisalo u zagradi, svega toga, to imate priliku sami pročitati. Treća grana vlasti u Hrvatskoj postavlja se iznad građana kojima bi trebala služiti i pravda se u Hrvatskoj ne dijeli čak ni onim najranjivijima djeci. Najviše zabrinjava što je ovo odluka Vrhovnog suda, najviše sudbene instance u Hrvatskoj. Taj sud bi trebao biti utočište za sve kojima su prava povrijeđena u sudskim postupcima na nižim sudovima. Ovaj slučaj kao i mnogi drugi prije njega pokazuje da Hrvatskoj hitno treba reforma pravosuđa i to ne neka općenita koja služi samo kao isprazna fraza nego neodgodiva, temeljita i učinkovita kadrovska reforma. Nažalost, jasno je od kuda dolazi to nepovjerenje naših građana u pravosuđe. Oni nije u stanju zaštiti ni one najranjivije nad kojima su počinjena najteža kaznena djela.

Danas imamo prilike i vidjeti i rasprava koja je bila kakva će to sudnica biti, dal će to biti u dvorani, kako će se to sve zajedno saslušavati, koliko će to godina trajati, dali će to biti 10,15, 20 godina. Nakon što procesi dugo traju, nakon 15 ili 20 godina više nitko neće znati zašto je bilo i zašto se je pokrenulo i zašto to traje. I stoga ne čudi percepcija svih naših sugrađana kad je u pitanju pravosuđe, kada je percepcija njih da nam je pravosuđe zaista na najnižim mogućim razinama. Stoga ovo je jedan od trenutaka kada se trebamo probuditi i nešto napraviti. Hvala i vama. Sada je gospodin Silvano Hrelja koji će iznositi stajalište Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a. Izvolite.

Cijenjene kolegice i kolege. Svaki mjesec guverner HNB, premijer, Miljka Didulica i ja plaćamo isti iznos mjesečne pristojbe za HRT 80 kuna. Moja kao i vaša plaća je dobra, premijerova još bolja, guvernerova najbolja, a gđa. Miljka prima mirovinu od 723,98 kuna, zar ovo nije apsurdno, plaća se isto jer smo svi, imamo znak jednakosti da smo svi vlasnici RTV prijamnika, jel apsurdno, slažete se? Je. Slučaj Miljke Didulice o kojem čitam ovih dana potvrđuje da birokrati često moraju staviti srce u ladicu da bi mogli obavljati svoj posao.

Po njihovim propisima da je došla u listopadu 2015. s manje od 1.500 kuna mirovine dali bi joj povlasticu odnosno 50% smanjenu RTV pristojbu, al nije mogla jer je tada pretplatnik bio njezin pokojni muž koji je nedavno, nedavno umro. U 2020.g. sa 730 i, 723,98 kuna mirovine ona mora davati puni iznos što u njenom slučaju znači 11% mirovine. Objašnjenje HRT-a je da nije zadovoljila formalno pravne uvjete, te da su propisi važni kako se ne bi zloupotrebljavalo pravo na način da kućanstvo kao vlasnika prijamnika prijavi svoje umirovljenike s bijednim mirovinama. Iz perspektive djelatnika HRT-a osoba s malom mirovinom je potencijalna prijetnja njihovoj prihodovnoj strani, možete to zamislit? A to javni servisi brane životom često ne uzimajući u obzir kako taj život žive oni koji ih plaćaju.

Ako je odluka takva da umirovljenica s 723,98 kuna ne može dobiti pravo na smanjeni namet, ta odluka nije ni osjetljiva, ni socijalna. Iz perspektive HRT-a umirovljenik s mirovinom debelo ispod granice siromaštva nije osoba kojoj treba odobriti smanjenu pretplatu nego zlatna koka kućanstva kojem može uštedjeti 40 kuna mjesečno. Takav ciničan pogled na ljude zanemaruje i činjenicu da je najviša, najvišu stopu rizika od siromaštva imaju upravo starija samačka kućanstva 48,1% i empatiju koju je teško ne osjetiti kad čitate o Miljki. Socijalno osjetljive mjere trebali bi biti kombinacija tih dvaju čimbenika, činjenica i empatije. Ako Miljka nije u mjeri, mjera nije dobra. Dakle, što gospodo mijenjajte, mijenjajte mjeru. I zato sam ja danas pokrenuo inicijativu za promjenu ove neživotne odluke nadzornog odbora HRT-a koju je dosad podržalo 46 zastupnika i hvala im na tome.

Prema tome, učinite korak koji se od vas očekuje. Zašto polažemo pravo na ovakvu inicijativu?

Nadalje, u veljači 2020. koja se od tada nije mijenjala.

U prijedlogu također ističemo, u ovom našem današnjem prijedlogu ističemo da spomenuta odluka nadzornog odbora diskriminira sve umirovljenike koji su otišli u mirovinu nakon 12. listopada 2015.g., odluka diskriminira i na temelju [[Upadica: Vrijeme gospodine]] dobi između umirovljenika s niskim primanjima i ostalih građana sa istim i nižim primanjima.

Evo vrijeme stanke, moram kazati i još jednom poslati poruku građanima, poglavito 2/3 Hrvatske koje su prazne, da, a i nama ovdje da je fokus posljednjih mjeseci tj. poslije izbora i prije izbora bio uglavnom na Zagrebu zbog nemilog događaja koji je bio, znači prirodna katastrofa, to je bio potres i najviše se govorilo o Zagrebu. Međutim, štete koje imaju područja koja se ne spominju jel nisu u centru Hrvatske, to su područja odakle dolazimo mi saborski zastupnici iz ruralnih tzv. područja, pa bi ja ovdje samo osvrnuo na slučajni neki, prije neki dan posjet premijera Plenkovića koji je došao još jednom govoriti o projektima koje svake 4.g. spominje na području Dalmatinske zagore tj. Splitsko-dalmatinske županije, pa bi ovdje javno poslao poruku premda ne znam sluša li netko od njih ovo, vidimo kad, da nam je stanke stavilo točno u vrijeme kada apsolutno ne pokaziva se interes da se to čuje, međutim nadam se da će doprijeti ovaj glas mene kao saborskog zastupnika koji predstavlja ljude s područja Dalmatinske zagore, a malo nas je ovdje iz toga područja koje je ogromno područje, koji je veliki potencijal. Prije 2.g., 2,5.g. u Splitu je bila sjednica Vlade, obećano je 2 milijarde kuna projekata, do sada je izvršeno 0 kuna, a prije neki dan premijer obećaje u Splitu sa Blaženkom Bobanom koji apsolutno ništa nije napravio za Splitsko-dalmatinsku županiju osim što je još više ljudi otišlo iz Splitsko-dalmatinske županije i gradonačelnikom Oparom opet obećaje iste projekte, ali 11 puta je veći broj obećanja tj. broj u novcu, 22 milijarde nečega. Klepaju braća milijarde, dok oni to govore u Dalmatinskoj zagori od Krke do Neretve samo od kad su županije osnovane je 100.000 ljudi manje, u Cetinskoj krajini ove godine imamo 2 razreda manje učenika prvašića. Ja bi postavio ovdje pitanje, ključni projekti, dao sam u prošlom mandatu, u mandatu ovde i amandmane, upozoravao na probleme, pa nekoliko projekta da se ispuni, pa čak je ovdje bivši ministar Bošnjaković koji je jedini sud, Općinski sud u Sinju i Dalmatinskoj zagori ugasio, ugasio ga i to bez trunke savjesti, brige za tim područjem. I nemojte obećavati lažni projekti. Kad su vam davani amandmani ovdje za povezivanje Cetinskog kraja sa brzom cestom Kukuzovac – Križice, odbijali ste vi, vaša Vlada, zašto to, ako je pokrenuto 2016. dokumentacija zbog čega? Jedino što je napravio ministar ugroze okoliša i tada, ugroze okoliša ne očuvanja okoliša je smeće doterao uz rijeku Cetinu da bi se poslije rugao, evo danas raspravljamo, da bi se rugao s nama, a danas raspravljamo o Parku prirode Dinare. Ma nemojte se rugati više s nama. Što je sa projektima koje ste obećali na sjednici na kojoj ste vi bili ministre Bošnjaković jer vi ste jedini ovdje sada iz toga vremena, što je sa projektima? Ništa, nula, nije to smiješno, to je vapaj toga naroda, ja se koliko držite do toga naroda nemate uopće zastupnika iz tih područja, da iz Cetinske krajine nije nula, jedini sam ostao, nije vas briga. Služe vam, taj narod samo kao glasačko tijelo gdje metite ruku na srce i pozivate se na domoljublje. Veće štete ste napravili, veće nego svi okupatori od Turaka, svi koji su prošli doli, fašista, komunista, nacista, svih Srba, ovih, oni, sve koje vi nabrajate, veće ste štetočine, niti jedan projekat, nula kuna ulažete na to područje.

Izvolite.

Ja mislim da je danas baš jedan dobar dan da pričamo malo o javnim poduzećima i o tome kako se upravlja javnim poduzećima u Hrvatskoj. Oni koji su jučer bili ovdje u sabornici na raspravi o Zakonu o šumama sjetit će se da sam govorio upravo o tome kako se upravlja javnim poduzećima na državnoj razini, al isto tako i na lokalnoj razini. Uzeo sam primjer Hrvatskih šuma, podsjetio da je tada i predsjednik Uprave Hrvatskih šuma prije samo nekoliko mjeseci uhićen radi istrage koja se veže uz Josipu Rimac, vidjet ćemo kako će ta istraga ići dalje. Međutim, ono što mislim da je opće mjesto ne znam da li uopće tu možemo raspravljati o tome vijest da se javnim poduzećima u Hrvatskoj upravlja kao više-manje stranačkim bankomatima i to je više pravilo nego iznimka. Način kako se kadroviraju direktori javnih poduzeća jest da su to uglavnom stranački ljudi, stranački kadrovi, vidimo i danas jedan predsjednik uprave JANAF-a koji je uhićen, stavlja mu se na teret trgovanje utjecajem i isto ćemo vidjeti kako će ta istraga ići dalje. Međutim, on je jedan kako bi rekao vječni skoro kadar za direktora javnih poduzeća. Uglavnom ih se postavlja stranački, znači kad gledamo formalno prema zakonu kako to ide u skupštini javnih poduzeća pa možemo govoriti o JANAF-u kao državnoj tvrtki, a isto tako i o Vodoopskrbi u Velikoj Gorici koja se isto spominje u ovoj aferi danas kao lokalnom javnom poduzeću. Uglavnom znači ili u tim javnim poduzećima u skupštini je ili resorni ministar član skupštine ako se radi o državnim poduzećima, a ako se radi o lokalnim javnim poduzećima onda je to gradonačelnik. I onda imamo upravu koja se bira kako se bira, kažem stranački se kadrovira, ako postoje javni natječaji oni su unaprijed dogovoreni pa se čak i rijetko kada i javlja konkurencija na te javne natječaje, uglavnom imamo jednog kandidata. Ali ono što je još bitnije jest da nadzorni odbor koji bi trebao nadzirati rad javnih poduzeća, to bi mu bila svrha u svakom poduzeću je isto tako postavljen od strane vlasti i to na način da su članovi tog nadzornog odbora gotovo isključivo stranački poslušnici, tako da imamo stranačku zapravo kontrolu nad javim poduzećima i od strane skupštine i od strane uprave, a onda i ono što je najgore od strane nadzornog odbora. Tako da se onda uglavnom i dalje unutar tih javnih poduzeća kadrovira stranački, tako da se ta javna poduzeća kad raspisuju različite javne nabave često onda odu pobijede opet različita privatna opet privatna poduzeća koja opet često nećete vjerovati doniraju strankama upravo koje su na vlasti u tim gradovima ili na državnoj razini i tako sve ide fino u krug, stvara se tzv. kružna ekonomija možemo to tako nazvati. Rješenje, očito se radi o sustavnom problemu, evo danas se spominju, vidjet ćemo u pet sati Mandatno-imunitetno povjerenstvo će imati sjednicu gdje će odlučivati da li će skinuti imunitet kolegama našim saborskim zastupnicima u ovoj konkretnoj aferi današnjoj se spominju i HDZ-ovi kadrovi i SDP-ovi i HNS-ovi. Ja smatram da se radi o strukturnom problemu, o načinu kako se uopće upravlja javnim poduzećima o zakonskom okviru i o praksi. Rješenje za to jest promijeniti način kako se biraju nadzorni odbori javnih poduzeća, promijeniti sastav nadzornih odbora javnih poduzeća, tzv. demokratizacija javnih poduzeća. Javna poduzeća su javna zato da bi ostvarivala javni interes i javnost bi trebala biti ta koja nadzire kako se upravlja javnim poduzećima i da li se doista njima upravlja u javnom interesu. Zato postoje brojni primjeri širom Europe i na lokalnoj razini i na državnoj razini na način da se u nadzorne odbore osim predstavnika vlasti, što je naravno normalno, stavljaju i predstavnici radnika što po Zakonu o trgovačkim društvima jedan bi trebao biti, ali mi smatramo da bi trebalo biti više jer taj jedan nije dovoljan i uvijek se na njega radi pritisak unutar javnog poduzeća. Međutim, ono što je najbitnije da su u nadzornim odborima javnih poduzeća prisutni korisnici.